Predlagatelji su 40 zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Prvo će govoriti predstavnici predlagatelja i obrazložiti prijedlog. Tri su zastupnika i zastupnice odnosno dva zastupnika i jedna zastupnica kolega Grmoja, kolega Grbin i kolegica Benčić, pa bih zamolio kolegu Grmoju da prvi uzme riječ. Izvolite.

Tijekom tih 30 godina Hrvatska je proživjela puno lijepih, ali i puno teških dana. Prve godine naše državnosti obilježila je herojska borba cijelog hrvatskog naroda da se naša domovina obrani i sačuva od velikosrpske agresije. Nakon ratne pobjede na žalost mnogi su u Hrvatskoj vrlo brzo shvatili da se svi oni ideali za koje je narod ginuo, trpio ratna razaranja i oskudicu nisu ostvarili. Jer dok su se neki za Hrvatsku borili, drugi su je potkradali. Propust obračuna s kriminalom i korupcijom iz prvih godina naše države otvorio je prostor novim ali i mnogim starim komunističkim elitama da opstanu na vrhu hranidbenog lanca. Probleme s korupcijom koji su bili očigledni redovito se pometalo pod tepih nalazeći stalno iz nova neke nove tzv. Strateške državne ciljeve i stalno se zavaravajući da ćemo kada ih postignemo nekim čudom postati uređena država u kojoj se poštuje vladavina prava, u kojoj je pravosuđe učinkovito i neovisno te u kojoj su na kraju krajeva kriminalci tamo gdje trebaju biti, u zatvoru. Nominalno država je krenula u veliki obračun s kriminalom i korupcijom. Pokrenut je velik broj visoko profilnih slučajeva. U stvarnosti korupcijska hobotnica uglavljena na vrhu političke piramide čekala je da s ulaskom u EU nestanu nadzorni mehanizmi koji su stvarali politički pritisak da se Hrvatska obračuna s korupcijom i organiziranim kriminalom. Vrlo brzo po ulasku u EU, pa čak i nešto prije započelo se s ciljanim i organiziranim rastakanjem sustava borbe protiv korupcije. Uzmite samo Zakon o kaznenom postupku koji je trebao biti osnovni zakonodavni instrument za učinkovitu borbu protiv korupcije. Taj zakon u vremenu svoga važenja nekih 10-tak godina jednako toliko puta mijenjan. Time je u startu stvoren pravni nered koji je omogućio otezanje kaznenih postupaka i njihovo stalno vraćanje na početak. Premda vam se može činiti da sam do sada govorio o našoj povijesti, činjenice koje su iznesene daju kontekst i ambijent iz kojeg je proizašla nedavna afera Janaf, a koja je bila kap koja je prelila čašu i potaknula saborsku oporbu da nastupi ujedinjeno bez obzira na naše evidentne razlike i zatraži osnivanje ovog Istražnog povjerenstva. Važno je iz toga vidjeti kontekst afere Janaf koji pokazuje da je čitav niz institucija zakazao, da su neke od tih institucija očigledno zažmirile po nečijem političkom nalogu, dok su druge lošim zakonodavnim uređenjem izbačene iz sustava nadzora i prevencije korupcije. Podsjetit ću vas kolegice i kolege da je prije nekoliko mjeseci glavni državni revizor ovdje u Saboru potvrdio da državna revizija nije bila u Janafu punih 6 godina. Praktički tijekom cijelog inkriminiranog razdoblja ove afere bez državne revizije nisu se mogle utvrditi nepravilnosti u javnim nabavama, jer nemojmo zaboraviti Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se na javne nabave koje provodi Janaf, pa samim time nitko se ne može žaliti u njihovim postupcima nabave, a Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ni teoretski ne može kontrolirati što se tamo događa jer jednostavno nema zakonsku nadležnost. Dakle, u periodu kad su se odvijale sumnjive radnje ne postoji ni minimum državne kontrole nad javnim nabavama u Janafu. Jedno nadzorno državno tijelo je zakonom onemogućeno da postupa, a drugo državno tijelo premda ima ovlasti iz nekog razloga 6 godina ne ulazi u Janaf. Da ne govorimo o Poreznoj upravi koja spava na ušima ispred koje možete proći s traktorom punim keša, a da vas nitko ne priupita od kud vam ta lova. Porezna gazi naše ugostitelje, naše poduzetnike, naše obrtnike zbog 20 kuna viška u blagajni, naše male ljude, a neki traktore i pune kamione para namlate bez ikakvog nadzora. Mene zanima zašto je to tako? Nas iz opozicije, a javnost zanima zašto je to tako. Jedino kolege iz većine misle da se njih to ne tiče, oni ne bi ništa mijenjali. Neka sve ostane po starom do neke nove afere. Uostalom oni dobro znaju onu narodnu „bolje imati stotinu afera nego samo jednu“ Jedna vas afera obilježi, a stotinu afera čini šumu od koje se više ne vidi drvo. Čuli smo već svakakve argumente većine protiv ovog Povjerenstva. Odbacujemo iz sve. Mi u MOST-u odbacujemo ih kao nesuvisle, zavaravajuće, cinične i lažne. Od kad sudjelujemo u nacionalnoj politici slušamo iste argumente protiv svakog Istražnog povjerenstva. Najčešće nam govore da bi Istražno povjerenstvo ometalo istragu. Sada nam govore da hoćemo kroz Istražno povjerenstvo voditi kampanju za lokalne izbore kao da bi oni pristali na Istražno povjerenstvo u lipnju mjesecu. Znači tada biste kao digli ruke za njega. Evo testirat ćemo većinu tada. Čekam da se u nekom trenutku javi kolega Pupovac, ne vidim ga ovdje da objasni kako sada nije vrijeme za povjerenstvo, ali da će jednom to vrijeme doći. Tako je rekao kada je bilo Povjerenstvo za Agrokor. Valjda će doći vrijeme kada pomru svi akteri ove afere. To bi im bilo prihvatljivo. Svi znamo da Plenković ima fetiš na ova povjerenstva za povijest, a kao vrhunac argumentacije protiv povjerenstva doći će kolega Bačić ili možda čak izvuku zeca iz šešira Vladimira Šeksa pa da nam iz povijesne perspektive rastumači kako ni jedno Istražno povjerenstvo do sad nije utvrdilo ništa. Naravno svi ti mudrijaši neće vam reći da su oni dali lijep doprinos da se rad Istražnih povjerenstava sabotira. Priča je uvijek ista, samo se akteri malo izmjenjuju. Na kraju krajeva kad sve zbrojimo i oduzmemo samo ću pozvati one od vas koji još drže do poštenja, istine i pravde da visoko podignete svoje ruke u zrak za ovu odluku i time pokažete da ovdje u Hrvatskom saboru postoje ljudi koji neće šutke pristajati na pljačku, kriminal i korupciju. Nastavit će sada kolega Grbin, samo vas molim prije toga da obrišemo govornicu.

Kažu nije vrijeme za ovo Istražno povjerenstvo, svaki put neka isprika. Nekad nije vrijeme zato što traju druge istrage, nekad nije vrijeme zato što je u državi kriza. A ja ću vam pokušati prikazati na primjeru jedne ozbiljne, uređene zemlje kako njen Parlament i njene državne vlasti reagiraju kada se pojavi skandal. Konkretno kada se u Njemačkoj dogodio tzv. Wirecard skandal težak gotovo dvije milijarde eura povezan sa pranjem novca u kojem se sumnjiči da je na ovaj ili onaj način upleten i najviši vrh Njemačke od predsjednice Vlade preko ministra financija i nadalje. U toj Njemačkoj tko je predložio osnivanje Istražnog povjerenstva? Naravno oporba, oporba koja se sastoji od stranaka koje nisu nužno ideološki povezane. Ali poštovane kolegice i kolege korupcija nema ideologiju. Kod korupcije ili si korumpiran ili nisi. Ili si demokrat i boriš se protiv korupcije ili to nisi. Nema trećeg pogleda na tu stvarnost, na taj rak koji razara hrvatsko tkivo. U toj Njemačkoj oporba je predložila osnivanje Istražnog povjerenstva, a vladajući ne da ga nisu spriječili, vladajući u radu tog Istražnog povjerenstva sudjeluju. I nema veze što u toj Njemačkoj dolaze izbori i to ne lokalni nego parlamentarni, jer Njemačka je demokratska zemlja koja svoje skandale želi raščistiti. A samo da povučemo paralelu sa ovime što vladajući danas u Hrvatskoj odbijaju. Pročitat ću vam nekoliko stavki koje predstavljaju zadatke Istražnog povjerenstva osnovanog u njemačkom Bundestagu. Pa krenimo redom. Utvrditi jesu li savezna Vlada ili savezne agencije pokušale utjecati na medijsko izvještavanje o skandalu Wirecard. Dakle, Istražno povjerenstvo treba vidjeti da li je u djelovanju saveznih vlasti bilo zataškavanja. U Njemačkoj Parlament to smije, u Hrvatskoj vladajući i njegovi sateliti to ne dopuštaju. Idemo dalje. Je li bilo kontakata između državnih sigurnosnih i pravosudnih tijela i medija? Dakle, dužni su istražiti je li postojalo curenje informacija. U Njemačkoj se to smije, dapače poželjno je kako bi se to curenje informacija u budućnosti spriječilo. U Hrvatskoj HDZ i njegovi sateliti to ne daju. Ili kad smo već krenuli, sljedeći zadatak je li bilo pritisaka savezne Vlade da se pojedini nadzorni postupci provedu na način koji će otežati vođenje kaznenih postupaka i prikrivanje kaznenih djela. Dakle, prikrivanje i utjecaj na nezavisna tijela. I još jednom. U Njemačkoj se to može, dapače poželjno je, u Hrvatskoj HDZ i njegovi sateliti to žele spriječiti. Ali ne samo to. Oni žele spriječiti rad Istražnog povjerenstva koje bi trebalo imati zadatak odgovoriti na pitanje kako u budućnosti spriječiti da se curenja događaju. A poštovane kolegice i kolege, svi smo svjedoci toga da su curenja tu, da se istrage probijaju i da se rezultati tih istraga dojavljuju onima koji su osumnjičeni. Pa onda u medijima slušamo o tome kako je prvoosumnjičeni u jednoj velikoj aferi dobio dojavu, uzeo mobitel i bacio ga u Savu. Zamislite da ronioci nisu pronašli taj mobitel, zamislite u kojem smjeru bi se ovaj kazneni postupak odvijao i koliki bi bili zaštićeni. Srećom ovdje im to nije uspjelo. Ali poštovane kolegice i kolege, mi se ne možemo oslanjati na sreću. Ako doista želimo borbu sa korupcijom, a nadam se da želimo bez obzira na to bili lijevi, bili desni, bili liberali, socijaldemokrati ili demokršćani ako doista želimo borbu protiv korupcije onda u toj borbi moramo biti svi zajedno i moramo biti spremni svi zajedno osuditi svakog onog bez obzira na to iz koje političke stranke dolazi tko je upleten u ovakve radnje. Ovdje se pokazuje zajedništvo u borbi protiv korupcije, u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, u borbi za bolju Hrvatsku. Poštovane kolegice i kolege, to je domoljublje, a ne busanje u prsa ili mahanje zastavama. Domoljublje je borba za bolju, nekorumpiranu, pravednu Hrvatsku zemlju jednakosti. Ovo istražno povjerenstvo je trebalo ići u smjeru stvaranja takve Hrvatske.

I od onoga što smo čuli od kolegica i kolega iz HDZ-a za takvo zajedništvo, za takvo domoljublje kod njih još uvijek nema mjesta. Hvala. Sada će nam se obratiti i kolegica Benčić kao treća predlagateljica ovog prijedloga. Zahvaljujem i izvolite. Dakle nakon što smo najavili pokretanje inicijative za ovo Povjerenstvo premijer Plenković je prvo pompozno najavio da naravno da će HDZ-e podržati takvo istražno povjerenstvo, da bi onda nakon što je pročitao odluku i kada je vidio da se povjerenstvo želi baviti sustavnim nedostacima u borbi protiv korupcije i u predistražnoj, i u istražnoj fazi, i u fazi sudskog postupka i da je istražno povjerenstvo iskoristilo u odluci sve alate koje im zakon i Ustav daje da zaista mogu doći do tih informacija da ne bude šou za javnost, nego da upravo detaljno istraži sve ono što građane i sve nas muči 30 godina, tada je naravno rekao da se Povjerenstvo neće osnovati i da ga HDZ-e neće podržati. A koji su argumenti HDZ-a zašto se odbija Povjerenstvo? Prvo je premijer rekao da je istraga Povjerenstva postavljena preširoko. Kao prvo, povjerenstvo ima vrlo jasan fokus koji je opisan u cilju, a svodi se na istraživanje utjecaja politike na istrage i sudstvo te curenje informacija iz istraga. Čuli ste od kolege Grbina da je to upravo i predmet Istražnog povjerenstva koje trenutno postoji u njemačkom Bundestagu.

U odluci o povjerenstvu, a u skladu i sa zakonom i sa Ustavom javni interes je definiran ustavnim načelima i vrijednostima kojima onima iz glave 3. i naravno načelima samog Ustava, a to su vrijednosti vladavine prava i jednakosti pred zakonom. Upravo onim načelima koja su narušena u svakom korupcijom slučaju koji ne završi pravosudnim epilogom. Moramo se zapitati da li je u javnom interesu da građani dobiju informacije zašto toliko postupaka političke korupcije nema pravosudni epilog? Zašto traju desetljećima? Da li je u javnom interesu da građani saznaju da li postoji direktni ili indirektni pritisak politike prema organima istrage u političkim korupcijskim aferama? Da li je u javnom interesu da se detektiraju te točke curenja informacija koje omogućuju kriminalcima bijeg, izbjegavanje kaznenog progona ili uništavanje dokaza? Da li je to u javnom interesu? Da li je u javnom interesu da građani saznaju da li je i zbog čega je moguće da osobe koje imaju ozbiljni sigurnosni rizik postaju direktori strateških kompanija, postaju suci, postaju državni odvjetnici? Mi smatramo da za to postoji javni interes i ako pitati svih četiri ili koliko je već milijuna građana ostalo u ovoj zemlji, svi će vam potvrditi da da, to je u javnom interesu da se istraži. Drugi argument je bio dakle da se ovakvom istragom dovodi u pitanje neovisnost sudstva jer je predviđeno odlukom da se pred samo istražno povjerenstvo mogu pozvati i državni odvjetnici, i suci i oni koji su vršili te dužnosti u prošlosti. Kada bi tome bilo tako, kada bi to narušavalo neovisnost sudstva, onda Sabor ne bi smio donositi zakone koji reguliraju sudove i sudbenu vlast, niti bi glavna državna odvjetnica ili predsjednik Vrhovnog suda ovdje podnosili izvješće o svom radu, ili o stanju sudbene vlasti Hrvatskom saboru. Dakle, samom povjerenstvu je cilj istraživanje načina rada sustava i slabih točaka sustava, a ne pojedinačnog slučaja koji je sada predmet sudskog postupka. Dakle, u potpunosti je usklađeno sa onime što piše u zakonu.

Dakle, ne stoji teza da se zbog toga odbija povjerenstvo jer to jednostavno nije točno. Dakle, pravosudni dužnosnici mogu se pozivati pred istražna povjerenstva. Nadalje, predsjednik Vlade je rekao da institucije funkcioniraju da se stvar može riješiti unutar saborskih odbora. Hajmo malo taj argument provjeriti. Kako se može riješiti unutar saborskih odbora kada saborski odbori nemaju onu moć koju ima istražno povjerenstvo, a to je da svatko tko je pozvan svjedočiti pred istražnim povjerenstvom, da svatko od koga je zatražena informacija ili dokumentacija ju mora dati pod prijetnjom kazne i to može samo istražno povjerenstvo. To ne mogu saborski odbori. Ali hajmo se vratiti na taj argument. Ako je tome tako, kako to može recimo riješiti saborski Odbor za Ustav i Poslovnik ili saborski Odbor za pravosuđe. Pa šta niste riješili? 30 godina imate te saborske odbore ovdje i mogli ste dakle rješavati, kažete da se to može riješiti unutar njih, pa zašto niste riješili, jer vjerojatno nije bilo političke volje. Ono što zapravo boli premijera Plenkovića i HDZ je da bi se istražno povjerenstvo bavilo tim sustavnim manjkavostima u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i da bi tada izašlo na vidjelo da je upravo HDZ stvorio i održava sustav koji je slab i neotporan na političke utjecaje i da zbog toga ne možemo do kraja riješiti niti jednu veliku korupcijsku aferu. Upravo zato, upravo zato je premijer mada je najavio da će odobriti povjerenstvo, nakon što je pročitao odluku podvio rep i zabranio zapravo svojim zastupnicima da izglasaju to povjerenstvo. Iz svega toga možemo samo zaključiti da se HDZ napokon boji. Bojite se da bi istražno povjerenstvo moglo doći do odgovora na pitanja koja godinama muče sve građane. Zašto nemamo osude za korupciju? Zašto nakon ukradenih milijardi, ne miliona nemamo krivce i zašto ne služe dugotrajne kazne zatvora nego u najgorem slučaju gule krumpire godinu dana? Zašto se građane promtno kažnjava ako nisu na vrijeme platili račun za struju ili ako su krivo parkirali, a ekipa koja uzima milione i smatra sebe elitom sastaje se u zatvorenim lobističkim krugovima, zatvorenim klubovima i skriva lovu po tuđim garažama i stanovima. Na svih tih tisuće zašto bi mogli dobiti odgovore. Mogli bi dobiti barem neke odgovore koji bi građanima rekli zašto već godinama ne možemo riješiti krupne korupcijske afere. Ali dragi građani HDZ vam to neće dozvoliti, neće jer se boji, a boji se jer napokon ima oporbu.

Kolega Grmoja narodu triba narodu reći što ne želi HDZ većina, ne žele neovisno istražno povjerenstvo narodnih zastupnika koji su oni birali u praćenju neovisnih tijela, a vidimo da narod vidi, pa nije narod slip da u lockdownu banče, arče u Slovenskoj u klubu 9 raspravljajući o javnim nabavama uz brojač novca, dijeleći taj novac, ništa mi ne tražimo posebno. Ništa ne tražimo posebno, mi smo svjesni da je ovo pravosuđe skrojio Vladimir Šeks po svojim kumskim mjerama, ali narod mora znati i glasno mu kazati što ne želi HDZ, SDSS na čelu s Miloradom Pupovcem i ta većina koja ne želi narodnim zastupnicima koje su narod bira da raspravljaju na povjerenstvu o utjecaju na neovisna tijela. I to je sramotno od većine i od Vlade RH. Poštovani kolega Bulj ja sam jutros na Odboru za pravosuđe branio ovaj prijedlog opozicije, niti jedan protuargument od strane predstavnika Vlade, niti od oporbenih zastupnika, evo bio je kolega Jakšić iz SDP-a može posvjedočit da je to tome tako, a evo zanimljivo ni danas ni jedna replika osim vas na moje izlaganje. Očito je da je argumentacija odnosno protuargumentacija šuplja kao što sam i rekao, da su opravdanja cinična i da nema nikakvog razloga zašto biti protiv osnivanja istražnog povjerenstva osim što je kolega Bačić, kolega Borić i ostali dobili naputak da se ne dopusti da se po bilo čemu što se tiče naših neovisnih, navodno neovisnih institucija čeprka. Znači, nema istražnog povjerenstva i ajmo ovo odraditi da prođe sad dok je ova kovid kriza. Sve će točke natovarit ovih 2 tjedna koje su problematične za vladajuće i to je to. Hvala vam lijepa. Molim vas da obrišete govornicu pa da možemo nastaviti. Sada idu replike za kolegu Grbina, ima ih 4. Prvi je kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grbin, vaše obrazlaganje zajedno sa gospodinom Grmojom jedan je od bizarnijih događanja u saboru u posljednje vrijeme. Naime, vaš potpredsjednik SDP-a gospodin Ranko Ostojić je tužio gospodina Grmoju da ga ovaj lažno klevetao i optužio da je on kao potpredsjednik vlade utjecao na tijela progona ne bi li nadzirali gospodina Petrova. Pa vas ja molim da vi najprije tu okolnost i taj događaj unutar oporbe raspravite. Da li je točno da je vlada SDP-a odnosno ministar Ostojić kako ga je optužio gospodin Grmoja utjecao na tijela progona? Pa ako je tome tako znači da smo, evo svjedočimo tom jednom utjecaju politike i u isto vrijeme gospodin Grmoja onda mora reći tko je to probio te mjere unutar sustava da on dozna da je politika utjecala na tijela progona.

Da povrijeđen je Članak 238. ja bi zamolio kolegu Bačića da se ne sramoti. Nemojte se sramotiti pružili smo ruku svima da vidimo, ne je li HDZ utjecao na neovisna tijela, je li SDP, nego tko je kako se utječe i da se to više ne događa. Pa ne slažem se ja s kolegama iz SDP-a oko svega. Pa vama smo pružili ruku, ali problem je što vi shvaćate da je sve upereno protiv vas jer kriv čovjek [[Upadica: Hvala lijepa.]] se uvijek osjeća kriv. Ovo vam je druga opomena danas. Imate do sada dvije opomene kolega Bulj, molim vas da vodite računa o tome. Evo ovako, ja bi samo rekao nakon ovoga povijesnog izlaganja gospodina Branka Bačića, ja odustajem od povrede Poslovnika. Sada idemo dalje. Izvolite. Konkretne činjenice slučaja o kojem ste vi govorili ne znam i ne mogu ih znati jer o tome nije proveden odgovarajući sudski postupak, ali da ih vi doista želite saznati kao što u svojoj replici tvrdite onda bi pristali na osnivanje istražnog povjerenstva. Jer u istražnom povjerenstvu vladajući imaju većinu, a u prijedlogu koji je oporba pripremila nema vremenskog ograničenja. I niti jedna afera iz rada ovog Istražnog povjerenstva ne smije biti isključena. Kao što sam rekao u borbi protiv korupcije ne bi smjelo biti ni lijevih, ni desnih, ni onih u centru. U borbi protiv korupcije imamo samo one koji se protiv korupcije bore i koji su korumpirani. Odbijanjem osnivanja ovog Istražnog povjerenstva vi se kolega Bačiću svrstavate u ove druge – u korumpirane. Kolega Borić, izvolite.

Kolega Grbin replika vama. Ali zašto nisam htio dignut repliku gospodinu Grmoji, zbog toga jer mu je rasprava bila bezveze. A i što se tiče njegovih pruženih ruku i ovjerenih izjava kod javnog bilježnika znamo koliko to vrijedi kad MOST pruži ruku, pa ću vas pitati ono što piše u ovom prijedlogu, a to je onaj 9. članak ili glava ovog vašeg prijedloga. Napisali ste da će se povjerenstvo sastajati, tj. sastojati od 15 zastupnika razmjerno sastavu Hrvatskog sabora, a onda ste napisali da će predsjednika izabrati većina iz oporbenih redova. Možete li mi reći gdje je to i u kojem od ovih 11 pisalo na takav način i zašto ste to htjeli na takav način staviti u ovaj prijedlog i izglasati. Što bi to trebalo značiti? Da li da vi onda sve ispitate, da sve napišete, sve izglasate, presudite i kažete to je to ili je bio neki drugi razlog. Ili vas je Grmoja savjetovao u tom dijelu? Uvaženi kolega Boriću, postoji nešto što se zove zakon koji uređuje rad istražnih povjerenstava. Imamo Ustav, u njemu piše tko je na čelu i tko vodi istražna povjerenstva. A ako niste suglasni sa pojedinom odredbom ovog prijedloga postoji još nešto što bi vi nakon toliko godina u Hrvatskom saboru trebali znati kako se koristi a to je amandman. Podnesite amandman na bilo koju od ovih odredbi, razmotrit ćemo ga i ako je taj amandman svrsishodan prihvatit ćemo ga. Međutim, ovo što radite pokazuje nešto drugo. Pokazuje da ne želite usvojiti ovaj prijedlog i da ćete naći jedan zarez, jednu riječ da sebi racionalizirate zašto ste protiv ovoga i da lakše zaspete. Možete biti samo korumpirani ili borac protiv korupcije, a vi ste korumpirani. Hvala lijepo. Izvolite kolega Borić. Utvrdio je za mene da sam ja korumpiran, iako ja ne znam iz kojih je on to navoda, mojih djela ili bilo čega utvrdio. Mislim da je ovo bila čista uvreda i da zavređuje vašu opomenu, jer ja nikad u životu nisam bio na sudu, nemam nikakvu kaznenu prijavu, nikad nisam bio u sukobu interesa i neće mi takvi likovi govoriti da sam korumpiran. Da kolega Borić, vi ste u pravu.

Dakle, napravili ste nešto što smatram da nije korektno, nemate dokaza, niste iznijeli dokaz za tu tvrdnju. Ja ću vam dati opomenu i molim vas da ne izgovaramo osobne kvalifikacije.

Sada vam oduzimam riječ. Uvrijedili ste sada i mene. Dakle, ne možete govoriti da sam korumpiran, niti bilo kome da je korumpiran, za to morate imati dokaze. Mogu ja vama reći da ste korumpirani, jer i u vašoj biografiji postoje neke mutne situacije. Dakle, nemojte to činiti. Nemojte to činiti!

Izvolite. Ono što ste htjeli kolegi Grbinu. Ja bih se zabrinuo iskreno da je nakon ovog teksta istražnog povjerenstva HDZ rekao pa super vam je tekst, hajmo mi sad istražiti na temelju primjera kako unaprijediti sustav tako da više ne dolazi do zlouporaba u ovim istragama. Evo ja bih se iskreno zabrinuo, jer bi onda, a ovako znam budući da ga tako kategorički odbijate da smo na dobrom tragu. Isto tako dok su kolege iz oporbe uvodile u ovu točku bilo je samo devet zastupnika vladajuće većine u svojim klupama. Znači, više je bilo i na interpelaciji i na opozivu. Nikoga naravno nema od predstavnika Vlade. Znači samo da ode ispod radara i da zapravo se ne vidi koliko se vi toga bojite. Vi bi najradije da se vi oporbi zahvalite na suradnji i da nas izbacite iz Sabora, ali ne možete.

Imate pravo govoriti i govorite stalno. Izvolite kolega Jakšić, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče, povrijedili ste Poslovnik o radu članak 235. u kojem jasno piše: „Zastupnik ne može replicirati predsjedatelju, predstavniku kluba zastupnika te na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj govorniku izrekao stegovnu mjeru. Ispričavam se. Nisam znao jer takvu situaciju do sada nisam imao i nisam to prepoznao. Meni opomena. Ja sam pogriješio priznajem jer tu situaciju još nisam imao. Ona je potpuno mi bila nova. Idemo sada sa replikama na izlaganje kolegice Benčić. Izvolite. Hvala predsjedavatelju. Pa na pitanje Sandre Benčić zašto ne možemo riješiti niti jednu krupnu korupcijsku aferu, zašto nema epiloga kaznenih postupaka, zašto nema učinkovitih i smislenih sankcija odgovor je vrlo jasan. Pa zato što stranci koja je već jednom optužena i osuđena za korupciju u svakom slučaju ne odgovara funkcionalno i učinkovito pravosuđe. Odgovara im isključivo pravosuđe u kojem dobro prolaze Hadozeovci na osuđeničkoj i optuženičkoj klupi. Punu podršku dajem osnivanju ovog istražnog povjerenstva, jer bi njegova zadaća i svrha vratila ulogu Hrvatskom saboru koju bi Hrvatski sabor po Ustavu i trebao imati. A svim građanima koji ovo gledaju u ove kasne poslijepodnevne sate poručujem da se niti jedna nepravda koju oni osjećaju u svom životu ne može riješiti dok se ne promijeni parlamentarna većina. Zahvaljujem se. Da, to je zapravo situacija koja je donekle i apsurdna. Kada govorimo o sistemskim problemima borbe protiv korupcije u smislu pojedinačnih slučajeva i njihovih istraga, pa onda i pravosudnog epiloga onda govorimo o tome da je zakonodavac imao određenih propusta, a govorimo o tome da u institucionalnom ustroju imamo određenih propusta. Govorimo o tome da postoji i nedostatak političke ili institucionalne volje da se suočava sa velikim korupcijskim slučajevima. A o svemu tome kada govorimo o zakonodavcu, o institucijama itd. i o nedostatku političke volje, govorimo o većini koja te institucije vodi i ta većina je HDZ-e u velikom dijelu naše političke povijesti. I mi bi zapravo trebali dobiti podršku za istražno povjerenstvo koje bi da naštetilo većini. Samo malo ću se referirati, sada sam pogledao članak 235. Mislim da ste ga krivo interpretirali. Zastupnik ne može replicirati predsjedatelju, predstavniku kluba zastupnika te na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj govorniku izrekao stegovnu mjeru.“ Čini mi se da taj zastupnik je ujedno i govornik ovdje, pa bi to značilo da vjerojatno kolega Grbin ne može sada replicirati. Možemo ju tumačiti i ovako i na ovaj način na koji sam ja rekao. Tako da vidjet ćemo. Moramo to vidjeti sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. No, kako god, ovo tumačenje sasvim sigurno vodi do toga da kolega Grbin ne može replicirati to je sigurno. Ali može zato kolega Stričak. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice vi ste u svom izlaganju istakla da je zbog curenja informacija akcija upropaštena. Međutim, ja se tu s vama ne bi složio jer je akcija trajala godinu dana. Godinu dana su istražitelji prikupljali činjenice tj. dokaze, utvrđivali koga treba ispitati, na kojim mjestima treba izvršiti pretres prostorija, stana, kuća i svega ostaloga i kada su sve to prikupili kreće akcija. Kada vi krećete u akciju trebate daleko veći broj policajaca odnosno istražitelja. Tada je daleko veća mogućnost da nešto procuri. Gospodine Stričak, prvo da vas informiram da odluka o istražnom povjerenstvu se ne odnosi isključivo na aferu Janaf. Drugo, da li je afera Janaf prvi slučaj kada smo imali curenje informacija? Da li postoje druge afere u kojima smo imali proboje mjera? Da li postoje druge afere u kojima su nestajali dokazi, mijenjali iskazi, nestali svjedoci, u kojima imamo bjegunce koji se skrivaju evo u državi o kojoj smo pričali danas u velikoj većini dana? Pa da li je to jedini takav slučaj? Da je to jedini slučaj da je afera Janaf jedina afera mi bi govorili o korupciji na razini incidenta u Hrvatskoj. Ali mi nemamo korupciju na razini incidenta. Mi imamo korupciju na razini modela upravljanja ovom zemlja. Nije incident, nije jedan slučaj. Sada je na redu kolegica Vidović Krišto. Izvolite. Poštovana kolegice Benčić vi ste u svom izlaganju zaključno rekli kako je očito HDZ-e u strahu, da se oni sada konačno boje. To je rekao i kolega Grmoja. Pa ja bih se složila s vama. Dakle, strah je od vladavine prava. Strah od funkcionalnog pravosuđa. Strah od toga da institucije rade svoj posao. I ako oni mijenjaju svoje mišljenje, ako Vlada kaže mi odbijamo ovakvo povjerenstvo, a na početku je rekla da prihvaća, zašto sada nisu došli ovdje i branili tu svoju zastavu da će sada braniti takvo povjerenstvo? Pa neka cijela hrvatska javnost zna kao što svjedoči mjesecima, godinama svakojakim koruptivnim aferama koje se uopće više ne daju sakriti. Pa ako su toliko čvrsti u svojim stajalištima zašto se nisu danas pojavili?

Dakle da, činjenica je da je premijer danas ovdje da bi morao obrazlagati i opravdati neopravdljivo. Dakle, on bi morao konkretno reći zašto ne dozvoljava istražno povjerenstvo, saborsko istražno povjerenstvo o problemu broj jedan ove države. Ne problemu 10, 15, 20. Problemu broj jedan u državi u kojoj građani imaju najniže povjerenje u cijeloj EU u pravosudni sustav. U kojoj je korupcija percipirana kao posebno unutar državnih tijela, posebno unutar sustava javne nabave kao svakodnevni biznis. U koje građani ne vjeruju niti u istrage, niti u sudstvo. U toj državi dakle većina brani oporbi dakle da ima istražno povjerenstvo o manjkavostima sustava, neotpornosti sustava na politički utjecaj.

Spominjete i pored toga i određene korupcije, a sada je moje pitanje i replika u tom dijelu. Da li se boji Vlada i parlamentarna većina koja je uvela brojne alate za sprječavanje korupcije koje ste spominjali od uvođenja kodeksa korporativnog upravljanja, uvođenja funkcije usklađenosti pa sve do tog tzv. sistema ranog upozoravanja koje smo uveli prvi u Europi. Vjerujte mi se toga ne bojimo i da smo na pravom putu jasno ukazuje i podrška građana koju smo dobili na parlamentarnim izborima. Evo vaš kolega je nedavno rekao da je HDZ stjegonoša u borbi protiv korupcije. Komentar na to od jednog poznatog hrvatskog komičara je bio, biće da su i taj stijeg ukrali. To je ono što hrvatski građanin prosječni misli i o HDZ-ovoj borbi protiv korupcije. Kažete donijeli ste etički kodeks za korporativne prakse, super za korporativne. Da li ste donijeli etički kodeks za parlament o postupanju koje vas GRECO traži već godinama, ne, jer bi malo dohvatio nas ovdje, pa je to problematično. Da li smo riješili pitanje neovisnosti istraga i neovisnosti sudstva u postupcima političke korupcije? Da li smo riješili pitanje efikasnosti u slučajevima političke korupcije? Pa da jesmo, da li bi nam slučajevi trajali 10 godina? Došli smo do kraja, nema više replika, pa ću sada pitati predsjednika Odbora za pravosuđe želi li uzeti riječ kolega Jakšić, ne, onda otvaram raspravu.

Poštovani gospodine Jandrokoviću predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Bukarice, poštovane kolegice, kolege, dragi hrvatski narode, danas ovdje govorim u ime Kluba MOST-a, pokušat ću hrvatskoj javnosti posvjestiti koliko je važan ovaj projekt osnivanje istražnog povjerenstva. Ideju MOST-a je i cijela oporba podržala. Hvala vam puno dragi kolege. Puno toga se može napraviti kada se dogodi zajedništvo, a postoji toliko toga što nam je zajedničko, no ako nema poštenja onda je uzalud i sve ono što nam je zajedničko i sa najsličnijima i sa najbližima jer sve što nam je zajedničko je zaprljano, ako nema onog temeljnoga, a to je poštenje. Ako nema poštenja sve se raspada, želim baš biti plastičan u izričaju, vlastite majke bi me bilo sram da nije poštena, moje žene s kojom sam od 16-te godine svoga života bi me bilo sram, moje djece bi me bilo sram da nisu pošteni. Mogu reći čak biskupa bi me bilo sram da nije pošten. U stvari kada malo razmislite poštenje je temelj. Na tome mnogi od nas mogu graditi suradnju. Ako nema poštenja onda ništa nema smisla. Što ti vrijedi sve ako nisi pošten? Što ti vrijedi društveni status, sav novac ovoga svijeta? Što ti vrijedi vjera, što ti vrijedi ljubav, ugled ako prođeš ulicom i ljudi u tebe upiru prstom i kažu nepošten je, ne valja. Što ti sve vrijedi? Ali znate li što mogu se sramiti oni koji imaju obraza kako da se srami itko ako nema obraza. Uvijek se srame oni kojima savjest nije iskvarena, kojima korupcija nije nagrizla istinu. Da parafraziram riječi starog Siraha, kao što hrđa nagriza limeni lonac, to korupcija radi našem društvu. Ovo povjerenstvo bi moglo pomoći da sustav napokon profunkcionira. Povjerenstvo koje bi spriječilo spremanje predmeta u ladice. Znate ono kad i policija sve dobro odradi, preda dokumentaciju, a onda ekipa dođe i pospremi predmete u neke ladice da se skuplja prašina. Takve stvari je isto trebalo povjerenstvo čistiti odnosno na njih ukazati. Povjerenstvo koje bi brinulo o tome da se ne događaju nedopušteni utjecaji na službene istrage, na procesuiranja slučajeva korupcije i organiziranog kriminala. Ovime smo htjeli doći do uzroka pucanja istraga, dobiti odgovore na pitanja zašto cure informacije, što se događa s našim pravosuđem, što se događa s Poreznom upravom, što se događa s institucijama koja nisu dovoljno dobro posložene za borbu protiv korupcije. Cilj nam je bio istražiti rad onih institucija koje si vole tepati da su jako neovisne, a onda u stvari stvarnost pokazuje poprilično drugačiju sliku. U stvari, znate što dragi kolege i hrvatska javnost zar nije sve tako očito, zar nije sve tako jasno. Ako nemate razloga za skrivanje vaša vrata su otvorena. Koga se boji čovjek koji je pošten i koji je čestit? Pred kime da strepi netko tko ima čisti obraz. On dođe i kaže dođite svi, hajde, istražite što god želite, napravite što god želite i onda ako je zločest ili je sklon sarkazmu onda malo sačeka pa sa osmjehom kaže evo ga, jesmo li vam govorili čisti smo. Ali čovjek koji je u strahu, čovjek koji se plaši oooo, on stanuje iza debelih vrata, iza debelih lokota i sa prigušenim svjetlima. Dopustite mi reći. Ništa nema u ovom društvo tako opasno kao što je korupcija. Korumpiran čovjek ostavlja za sobom sjeme zla gdje god krene, s čim god se bavi zarazi zdravo tkivo. Vi možete špricati sebe ili zrak oko sebe sa Miyaki parfemom, ali korupcija pušta vonj, smrad i ona je opipljiva – zapošljavanja preko veze, liječnički pregledi preko veze, natječaji preko veze, mjesta na nekim listama preko veze, parking preko veze, možda nekima i ljubav preko veze evo ne zna, nisam od tih. Korupcija je kamen oko vrata, uteg koji je pretežak i onemogućuje nam da se popnemo na one visine kamo smo već mogli kao društvo stići samo da nismo dopustili toj korupciji da nas toliko unazadi. Citiram: „Grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti.“ Ona prije svega treba biti izliječena.

Korupcija ne predstavlja zbir grijeha ma koliko teških, a nije ni jedan od tolikih poroka srca. Ona je kvalitativno drukčije zlo. Vidimo da taj korov napada sve i svih. Napada politiku, napada političare u gotovo svim strankama. Napada sport, napada sportaše, napada i vjerske institucije, napada poduzetnike, napada i dobrotvore. Korupcija ne bira naciju, vjeru, obrazovanje. Ona je poput virusa koji u ovom slučaju nije opasan po tijelo kao ovaj covid koji nas okružuje. Korupcija osim gospodarstva i poslovne atmosfere napada i ono puno vrednije besmrtnu dušu. A kada pokvari ljudsko srce onda takav pokvareni čovjek kome on može donijeti dobro? Kome može donijeti dobro čovjek pokvarenog srca gdje god on pripadao. Bojim se da takav čovjek koji boluje od korupcije ne može donositi pravedne zakone, zakone koji će očuvati naše nacionalne interese, zakone o svemu, o izvorima voda, o čistom zraku, zakone koji će štititi malog čovjeka, brinuti se da nitko ne bude zakinut. Sustav koji će učiniti da svi budu jednaki više u ovoj našoj državi pred zakonom, da nema jednakih i jednakijih. Mi u oporbi ponudili smo se, došli smo otvorena srca, raširenih ruku. Htjeli smo ponuditi novi zakonski okvir kako bismo našim institucijama omogućili jasnije, neovisnije djelovanje. Povjerenstvo je trebalo pokazati da nam je svima stalo da se uhvatimo u koštac sa korupcijom. To naše istražno tijelo je trebalo posvjedočiti, hrvatska javnosti slušajte sad ovo stalo nam je svima da počistimo korupciju. Sreo sam jednu Zagrepčanku na raskršću tamo. I onda mi je rekla, gospon recite im tamo, recite im ja jedva živim od penzije. Za svaku lipu mi znaju gdje je, a oni imaju vile i kuće od jedne plaće. Recite im to. Okrenuo sam se i rekao gospođi, gospođo danas ću to reći u Hrvatskom saboru. Ako budete gledali Sabor danas ću u časnom Domu ponoviti vaše riječi. Bez ikakve patetike „svaka svijeća dogori“, rekli bi stari u političkom diskursu naravno izražavajući se.

Gomilaj braco! Jel' možeš? Dokle? To je pitanje. Vjerujem da u našem narodu još uvijek ima toliko dobra i vjerujem da će taj narod progledati, da će unatoč teškoćama kao što smo znali sačuvati svoj identitet znati izgraditi jednu bolju Hrvatsku, pravedniju Hrvatsku, pošteniju Hrvatsku. Neka nam u tome pomogne svima zdravi razum, čisto srce a nama koji smo vjernici i zagovor nebeske majke čije bezgrešno začeće danas slavimo.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Da je kojim slučajem Andrej Plenković dozvolio istražno povjerenstvo znate li što bi se dogodilo? Nije. Što se dogodilo nakon onih proteklih? Ali legitimno je da oporba traži istražna povjerenstva da se malo tu preispita, da se preispitaju nekakve potencijalno koruptivne radnje iako i oni iz opozicije koji su to predlagali i ovi iz vlasti koji su to zabranjivali znaju da se istražnim povjerenstvom ne bi riješilo apsolutno ništa. I zapravo ovo sve je jedan veliki igrokaz, jer mi u našem društvu u hrvatskom društvu imamo neke ljude koji se prezivaju Todorić i koji imaju nekakve, imaju spise od 100.000 stranica i koji će završiti svoje suđenje znate kada, nikada. Onda imamo neke koji se prezivaju Saucha dolazi iz SDP-a konkretno, koji će vjerojatno završiti svoj sudski proces znate kada, opet nikada. Onda imamo jednog Kovačevića iz HDZ-a koji će vjerojatno završiti u zatvoru, znate kada, opet nikad. Pa jedan Sanader opet iz HZD-a, pa jedan Vidošević, pa onda jedan Grgić iz SDP-a itd., itd. Ona imamo neke skupine koje se zovu Borg kojima čak nećemo ni suditi. Imamo neke famozne četke od nekoliko stotina kuna kupovane državnim novcem prilikom obnove Gunje o kojima više nitko ne govori. I sve to pada u zaborav zato što smo mi društvo dvostrukih mjerila. S druge strane imamo malog čovjeka neću o imenima, a javlja mi se stotine tih ljudi dnevno, doslovno stotine koji je iz inata odbio platiti rtv pristojbu 80 kuna.

Onda imamo dug od 200 kuna za vodu, čovjek koji je taj dug napravio umro je nažalost, njegova supruga sa troje malodobne djece nije znala za taj račun, nije bilo ovih opomena kod ovršivanja 3.000 kuna na koncu platila taj dug sa troje malodobne djece i tu je država bila striktna i stroga i neumoljiva. Onda imamo čovjeka koji je banci ostao dužan 50.000 kuna, izgubio je posao, vratio je, s tim da moram reći da je vraćao taj dug od 200.000 kuna došao do 50.000 kuna nije ga više vraćao jer je izgubio posao, sada duguje nekoj famoznoj firmi ima ih milijun evo Smatrix, B2 ne znam o kojoj se konkretno radi 170.000 kuna trenutno duguje, a otplatio je već možda i 300.000 kuna kad govorimo o kamatama. Imamo jednoga mladog čovjeka koji navija za neki klub otišao je na utakmicu imao je 0,6 promila alkohola u krvi 7 dana je prespavao, boravio u zatvoru.

Ali ponovit ću imamo s druge strane ljude koji su unakazili ovu našu državu, oštetili za milijarde kuna, koji su danas nažalost simbol naše države, a oni nikad neće odgovarati za to što su napravili jer smo mi država dvostrukih mjerila. Sada će govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovana kolegica Karolina Vidović Krišto. Izvolite. Poštovane dame i gospodo u uvodu obrazloženja ove točke navedeno je da prema EU barometru 97% hrvatskih građana smatra korupciju problemom, a 69% po istom istraživanju smatra da se korupcija u zadnje 3 godine povećala. Ovdje treba taj termin korupciju determinirati, raščlaniti tj. kroatizirati jer nije korupcija Mate Ivanu daruje pršut kako bi mu ovaj u nečemu pogodovao pa naše pravosuđe kaže kako je uspješno riješilo taj predmet. Takva se djela smatraju bagatelnim kriminalom. Kad su pak u pitanju ozbiljna kriminalna djela ona se nazivaju organiziranim kriminalom. Međutim, korupcija je kada oni koji zakone donose, tj. legislativa te oni koji zakone sprovode tj. egzekutiva ili oni koji utvrđuju zakonitost, a to je pravosuđe, zakone krše ili daju zaštitu onima koji protuzakonito djeluju. U bilo kojoj državi svijeta korupcija ne može egzistirati ukoliko institucije sustava funkcioniraju. Ovdje nećemo ulaziti u antropološku analizu o kvarljivosti čovjeka niti je korupcija rezervirana isključivo za Hrvate jer to je stara boljka. Međutim civilizacijsko dostignuće jest da se protiv tog zla, a korupcija jest zlo sustavno i odlučno borimo. E sad kako sam korupciju kroatizirala, kroatizirat ću i borbu protiv korupcije u Hrvatskoj ili preciznije rečeno ono što moćnici u Hrvatskoj tvrde da je borba protiv korupcije. Podržavamo osnivanje ovog povjerenstva, međutim ovdje moramo jasno naglasiti kako korupcija u Hrvatskoj nije stvar percepcije već ona uistinu u gotovo svim segmentima naše stvarnosti postoji. Korupciju u svakodnevici osjećaju hrvatski građani, poduzetnici, a korupcija je zaštitni mehanizam odabranih poduzetnika ili možemo ih nazvati režimskih poduzetnika koji korupcijom odbijaju strane investitore i zdravi kapital koji zato ne dolazi u Hrvatsku. Takva raširena korupcija ne bi bila moguća da institucije kao što su DORH, USKOK, policija, Porezna uprava, ali i sudovi svih razina rade svoj posao. Oni pak ne rade svoj posao ne zato što su nesposobni već zato što su ključni predstavnici navedenih institucija ili upleteni sami u korupciju ili su se dali politički instrumentalizirati. Evo vam jedan primjer. Kako se države štite od korupcije primjenjujući zakone jednake za sve? Bivši ministar financija slobodne države Bavarske Georg Fahrenschon morao je dati ostavku na mjesto saveznog predsjednika njemačkih štedionica Bundes sparcasse furbast, inače jedna moćna i utjecajna funkcija iz razloga što je tamošnje Državno odvjetništvo otvorilo istragu protiv njega. Istraga je otvorena zato što je kao ministar zakasnio podnijeti godišnju poreznu prijavu. Dakle, podnio ju je ali sa zakašnjenjem. Kako je on kao ministar bio nadležan i Poreznoj upravi Državno odvjetništvo je smatralo da je prekršio svoju ulogu uzornosti. Jer zašto bi se građani držali zakona i rokova ako oni koji su plaćeni da zakone donose i provode sami krše zakone. Ovdje vidimo što znači kada je Državno odvjetništvo neovisno i postupa prema zakonu. S druge strane, u Hrvatskoj smo bili svjedocima skandaloznoj sceni prije nešto više od tri godine kada je predsjednik Vlade Plenković doslovno priveo tadašnjeg državnog odvjetnika Cvitana, te u njegovoj nazočnosti tumačio u javnosti poznatu aferu o putnim nalozima u Vladi. Posljedica te konferencije za medije je bila ta, da se osumnjičenik u toj aferi Tomislav Saucha najednom predomislio i počeo glasovati za tu Vladu, a Državno je odvjetništvo počelo nebulozama razvodnjavati i odugovlačiti tu aferu. Ovime je Plenkovićeva Vlada cijelom hrvatskom društvu demonstrirala svoju samovolju, svoje postavljanje iznad zakona i jasno poručila da DORH nije neovisan i da ne provodi zakone već volju političkih moćnika. U Hrvatskoj imamo i slučaj bivšeg predsjednika Mesića koji je nakon što mu je istekao mandat kupio dva stana u zagrebačkoj elitnoj četvrti. Kad su ga novinari pitali odakle mu novac jer ih nije platio kreditom, Mesić je rekao da je novce posudio od svog prijatelja iz Slovenije Bože Dimnika. Inače, za Božu Dimnika se u Sloveniji zna da je bio visoko pozicionirati suradnik UDBA-e. Zašto je Mesiću posudio novce taj dotični nije pojasnio. Mesić je 2010. Izjavio da će prodati svoj stan u Ilici. Prije nekoliko godina jedan je portal objavio da stan još uvijek nije prodan. Postavlja se pitanje je li DORH provjerio Mesićeve prihode što je jednostavan zadatak s obzirom na to da je uvijek bio u javnoj službi, te kakav je odnos njegove imovine u odnosu na ta primanja. Naravno da DORH po ovom pitanju nije ništa učinio. Imamo vrlo sličan slučaj bivšeg predsjednika Sabora Luke Bebića koji je također kupio stan u jednoj elitnoj zagrebačkoj četvrti, a tvrdio je da će ga platiti novcem od prodaje svog stana u zagrebačkoj Petrinskoj ulici. Signifikantno je da je kupac stana u Petrinjskoj bio vlasnik tvrtke „Obšivač“ iz iste županije iz koje dolazi i Bebić i koji je jako puno radio sa državnim tvrtkama. Po završetku navedene transakcije novinari su utvrdili da stan u Petrinjskoj još uvijek glasi na Bebića, ali i da je prodan za daleko veću cijenu od stvarne. Je li sumnjivo kada visoki politički dužnosnik radi transakciju sa tvrtkom koja radi velike poslove sa državnim tvrtkama? Je li DORH išta poduzeo po ovom pitanju? Nije. U oba slučaja i kod Mesića i kod Bebića riječ je o ljudima koji su sami sebi dodijelili titulu antifašista što je u Hrvatskoj očigledno dimna zavjesa za ljude s komunističkom prošlošću i ono što je posebno zanimljivo s velikim bogatstvom nejasnog porijekla. I naravno zaštitom od kaznenog, poreznog i sličnog progona. Ja sam osobno potpisala ovu inicijativu koja je hvale vrijedna, međutim u Hrvatskoj nije problem nedostatak zakona niti prislušnih uređaja, već postoji problem primjene zakona. Ovdje želim jasno i nedvosmisleno konstatirati da zakone očigledno ili krše ili ako govorimo o prijedlogu ovog povjerenstva istrage očigledno miniraju sami državni odvjetnici. Znači, najodgovorniji za zaštitu od protuzakonitog djelovanja sami krše zakon. To je prestrašno! Svojedobno je za vrijeme mandata državnog odvjetnika Mladena Bajića javno objavljena sms korespondencija ubijenog glavnog urednika tjednika Nacional Ive Pukanića i Bajića. Kad se čitalo te sms poruke između Bajića i Pukanića prvo vas je zaboljela glava, a onda ste dobili tri čira na želucu jer je državni odvjetnik baratao sa istragama kao baba tračara. To što je radio državni odvjetnik je nedvojbeno kazneno djelo. To je bilo 2009. Međutim, 2020. gdine imali smo ponovno situaciju kršenja zakona od strane državnog odvjetnika. Naime, jedan zagrebački oftalmolog koji se naziva nekakvim masonom, a u biti je bivši šef omladine u bivšoj državi Nikica Gabrić, objavio je svoju sms korespodenciju sa tadašnjim državnim odvjetnikom i sadašnjim zamjenikom državnog odvjetnika Draženom Jelinićem. Po tim sms-ovima Jelinić je odavao tajne o istragama ali je dobivao i doslovno i zapovijedi od tog oftalmologa iliti masona. To znači državni odvjetnik svjesno je kršio zakon kao i kako u slučaju Bajića, tako i u slučaju Jelinića riječ je o ometanju rada pravosuđa što je kazneno djelo. A onda kada uzmete Plenkovića koji privodi na tiskovnu konferenciju tadašnjeg državnog odvjetnika, a sadašnjeg zamjenika državnog odvjetnika Dinka Cvitana, onda je u Hrvatskoj potpuno jasno tko čini korupcijsku hobotnicu, tko ometa primjenu zakona, tko medijima daje informacije iz istrage, tko piše nepismene optužnice, tko skriva optužnice i prikriva kriminal. Dame i gospodo, za to nam ne treba istražno povjerenstvo. U Hrvatskoj svi znamo tko to čini, to je duboka država koja vlada pravosuđem, medijima i politikom. Jer ove afere koje sam navela su takve da se više i ne mogu sakriti. I hrvatski građani ih sve više prepoznaju kao ključni problem hrvatskoga društva. Ovdje treba konstatirati da su glavni uzročnici gospodarskih problema siromaštva i društvene tjeskobe moćnici iz pravosudnog sustava koji su pod zaštitom mainstream medija i politike.

Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Da bismo mogli raspravljati o ovoj temi i donijeti zaključke prije glasanja u kojem smjeru želimo ići morali bi prvo pošteno sami sa sobom napraviti inventuru uzevši u obzir sve one spominjane statističke podatke koje imamo prilike vidjeti i u izvještajima Europske komisije, naravno i u neovisnim istraživanjima koje imamo u Republici Hrvatskoj. A ponekad je dovoljno samo okrenuti se oko sebe, popričati sa svojim bližnjima, popričati sa svojim sugrađankama i sugrađanima. Ono što dobivamo stalno kao prigovor od Europske komisije je da imamo vrlo nisku vjeru u naše pravosuđe, nisku vjeru u naše institucije, ali i da je očito da mi putem imamo poviše krivih koraka koji su doveli do takvih stavova i do takvih pogleda na naše institucije. Imamo izuzetno i nisku razinu u same institucije državne vlasti jer istraživanja koja su se radila zašto mladi ljudi odlaze iz ove zemlje su ekonomske razloge obično svrstavala na drugo mjesto. Prvi razlog je obično bio nevjerovanje u institucije, nemogućnost da se išta u ovoj zemlji promijeni na bolje i da postanemo svi jednakopravni građani pred zakonima i institucijama ove zemlje. Imamo svaki mjesec i u Crobarometru i u Crodemoskopu mjerenje povjerenja u rad institucija ove zemlje. Sabor koji bi trebao biti i zapravo je najviše političko institucionalno tijelo ove zemlje obično dobiva najmanje ocjene. I sada kada sve to zbrojimo i oduzmemo trebali bi si možda za početak postaviti pitanje što to se već 30 godina radi krivo? Gdje to svi zajedno i danas griješimo? I što zajedno možemo napraviti da te brojke okrenemo u boljem smjeru da budemo upravo po pravosuđu i po stvarima koji se tiču jednakosti naših građana jedna od boljih zemalja u Europskoj uniji, da iskoristimo naše prirodne i ekonomske resurse koje hvala Bogu imamo da mladi ljudi ostaju u ovoj zemlji i da ne bježe od institucija ove zemlje? Jedna od prilika za okretanje tih brojeva je bila upravo inicijativa za pokretanje ovog istražnog povjerenstva. To istražno povjerenstvo nije se pojavilo kao ideja zato jer je netko htio ovdje prodavati demagogiju, skupljati političke poene, nego zato jer se upravo u ovoj godini u dva navrata dogodilo da imamo dvije velike istrage, istrage koje su bile premrežene sa hrvatskim društvenim, političkim, poslovnik kakvim god već hoćemo elitama. I ono što je pokazano kao modus operandi u oba dva slučaja čudom su oba dva slučaja prijevremena pukle mjere. Čak sami sebe uvjeravamo za slučaj Janafa i Dragana Kovačevića da je veliki uspjeh što je sve uopće bilo negdje u ladici godinu dana i što se nije saznalo, ali eto, puklo je zadnji dan. Idemo dalje. Što sada da običan građanin kojem dođe ovrha za komunalnu naknadu ili za dug za telefoniju, ili za dug za vrtić pogotovo u ovoj krizi za dijete i u roku dan, dva ga se nađe, u roku tjedan, dva, mjesec ga se ovrši može misliti o tom slučaju. Aha, mene ste za mojih 100, 500 kuna našli odmah bez obzira što ih nemam, a netko je eto slučajno znao da ga se prati u tome kada vrši i radi kriminal i to kriminal sa javnim sredstvima svih građana ove zemlje. Imali smo mi slučajeva pucanja mjera i u prošlosti. Imali smo i optužbi da su se koristili resursi javnih tijela ili ti represivnog aparata za praćenje određenih osoba. Bilo je afera, sjetimo se afere Linić u prijašnjoj Vladi. Bila je afera sa Milijanom Brkićem i sa njegovim poznanicama, kolegicama kako ćemo to nazvati. Imamo slučajeva da se mahalo sa nekakvim transkriptima SMS-ova pa se utvrđivalo da li su lažni, da li su pravi, pa se dojavljivalo tko koga prati, pa se pratilo kako netko nečijem vozaču sređuje državni ispit ili sestri, ili kumi, ili strini.

Kako sve te neovisne institucije rade svoj posao kada do dana današnjega za još niti jedan slučaj pucanja mjera, curenja informacija u 2020. godini dakle kada modernim tehnologijama možete doći maltene do svega mi nismo ni za jedan slučaj utvrdili kako, gdje i preko koga su puknule te mjere i kako su te informacije iscurile van? Obično završi na onome, vozač od tog i tog ministra ili vozač od tog i tog tužitelja je nečiji kum, pa je netko nešto slučajno čuo pa je prenio. To naravno građani ove zemlje ne bi vjerovali nikome od nas i sve manje zapravo i u to vjeruju. Mogli bi nabrajati i opet sve one sudske procese koji što su otišli u zastaru, što su završili oni koji su optuženi preko granice. Gospodin Sessa je prošli tjedan u raspravi kako neki mogu pobjeći preko granice prije presude rekao da sudstvo ili sudovi za to ne mogu odgovarati jer je to pitanje za DORH. Onda s druge strane dobiješ odgovor od DORH-a da mi sve radimo svoje, ali sudovi su ti koji su krivi što proces odlazi u zastaru. Imamo i danas slučaj u jednom hrvatskom tjedniku porezne uprave gdje se postavlja ozbiljna sumnja kako je jedan gospodin došao do 86 milijuna kuna poreznog duga, odakle je sva ta lova išla, prema kamo je curila i zašto se ništa zapravo po tom pitanju na našim sudskim tijelima ne događa. I svi ti slučajevi imaju svoje ime i prezime i ja prvi se ne bi usudio reći da ta korupcija se zove HDZ-e, SDP-e, Most, Domovinski pokret, Centar, Možemo jer svaki taj koruptivni slučaj dobiva svoje ime i prezime i naravno ta osoba koja biva ulovljena u „prstima u pekmezu“ treba odgovarati. Ali se postavlja pitanje kada oporba pruži ruku, zašto s druge strane se veli ne mi ne želimo istražno povjerenstvo i ne želimo istražno povjerenstvo u kojem ćemo by the way kao većina u Saboru isto tako imati i većinu. Pa evo nam prilike da svi zajedno sve te teme, a bilo ih je u ovih 30 godina, bilo ih je i kao ostataka komunizma ali i kao uvođenje u naše sudstvo šeksizma koje bi mogli zajedno raspraviti, koje bi mogli zajedno propitati i iz kojih bi zajedno mogli poslati građanima poruku, evo Hrvatski sabor kao najviše tijelo RH je proveo istragu i to je ono što vam možemo danas reći, a ne da saborski zastupnici ispadaju da moraju paziti kako će komunicirati i kako će se postaviti u nekoj raspravi ili postaviti pitanje nekom bahatom sucu, tužiocu za kojeg postoje ozbiljne sumnje da kroz njega cure informacije van o lopovluku i o drpanju javnih novaca. Vjerovao sam da nakon komentara i premijera Plenkovića i jednog kolege iz HDZ-a koji je bio sa mnom u jednoj nacionalnoj televiziji da će ovo biti tema gdje ćemo se uspjeti se maknuti od tih sitnih političkih rasprava i da ćemo zajedno dogovoriti regule tog istražnog povjerenstva i zajedno u tom istražnom povjerenstvu građanima pružiti tu jednu nadu da možemo nadići političke interese i da možemo početi čistiti naš sustav za kojeg već sad i malo dijete zna da ima problem korupcije. Da li je to ostao kao main set u glavama iz prošlog sustava, da li je to ostalo kao main set iz pretvorbe ili privatizacije, da li je to od previše gledanja televizije i svega onoga kako to funkcionira u mafiji u serijama, ali definitivno je da u nekim glavama imamo taj main set. I zato još jedanput apeliramo u ime oporbe i na vladajuću većinu da možda i opet sjednemo, da možda opet porazgovaramo, da možda opet prođemo po tim svim točkama ali da vidimo kako i na koji način da pokrenemo ovo istražno povjerenstvo i da pošaljemo jasnu, snažnu poruku našim građanima da smo spremni postati zemlja u kojoj neće pucati mjere u kojoj neće netko tko u datom trenu ima nekog političkog zaštitnika ili ima debeli novčanik će doći do informacija koje će ga spasiti od progona i od zakona ove zemlje. 2020. godina na '21. je u EU smo, želimo biti dio te razvijene europske zajednice i osobno, ali i kao SDP mislimo da možemo napraviti korake koji će nas i kroz reformu pravosuđa i kroz ostale dijelove pravosudnog sustava početi svrstavati među bolje zemlje u EU, a ne da smo ona priča da kod nas mafija ima svoju zemlju, a da mladi ljudi nasumice kad god mogu ulove priliku i odu preko granice. Eto hvala vam lijepa. Molim vas da počistimo govornicu i nakon toga govorit će u ime Kluba zastupnika Centa i GLAS-a, poštovana kolegica Dalija Orešković.

Poštovani predsjedniče, kolege i kolegice zastupnici i zastupnice, o naporima vladajućih da se na svaki mogući način marginaliziraju sva pitanja koja su trebala biti rasvijetljena kroz raspravu o ovom istražnom povjerenstvu najbolje govori činjenica da smo sa ovom točkom dnevnog reda započeli u 5 sati poslije podne. Znamo kako će ova rasprava završiti iz izjave koju ću sada pročitati. Dakle, ona glasi ovako, mi takvo povjerenstvo nećemo osnovati jer prelazi okvire zakona o istražnim povjerenstvima i rad tog povjerenstva bi se sveo na jednu radnu skupinu koja bi trebala na određeni način mijenjati zakone koji se odnose na provođenje istražnih radnji, izvida, cijeli kazneni postupak u Hrvatskoj. Mislimo da povjerenstvo nije medij za takav rad. Branko Bačić, jučer. Ali ono što ne znamo i ne znam može li mi to netko reći. Gdje je ovog trena transparentniji Dario Hrebak? Toliko je transparentan da je postao proziran, nevidljiv, kao što su prozirni i razlozi zbog kojih podržava vladajuću većinu. Pričinilo mi se da sam noćas sanjala Vladu Gotovca koji mi je kroz san poručio da srdačno poručim Daria Hrebaka i da mu poručim da sjajno čuva korupciju, Bože Hrvatsku od kako ono niskosti i mržnje, odlično mu ide taj posao. Jel doista nema ničeg liberalnog u podržavanju koruptivne većine. A da je većina koruptivna svjedoči činjenica, a to će reći svaki stručnjak, svaki pravnik, svaki odvjetnik, svaki sudac ako je pošten i svaki pošten državni odvjetnik. Korupcija je u Hrvatskoj sistemske naravi, a šta radi HDZ, čuva taj sustav koji korupciju trajno i iznova generira. Zato je protiv osnivanja ovog istražnog povjerenstva jer se ono ne bavi pojedinačnom aferom. Bavi se anomalijama, slabostima u našem institucionalnom i zakonodavnom okviru zbog kojeg borbe protiv korupcije praktički u Hrvatskoj uopće nema. Jasno je zašto. Kao što sam rekla zna se. I da je pravi liberal i nasljednik onih snova koje je o Hrvatskoj Vlado Gotovac sanjao, Dario Hrebak bi bio na našoj strani i podržao bi osnivanje ovog povjerenstva. Ovako je samo zapravo Juda svih onih vrijednosti i načela s kojima se predstavlja i s kojima se reklamira. Moglo bi se reći tehnološki naprednija verzija žetončića. Sve je počelo sa jednom aferom, još jednom u nizu afera povodom koje smo saznali da postoji jedan ilegalan klub, jedno okupljalište društveno političke elite koja je donosila odluke o tome kako će se kroz razno razna javna tijela izvlačiti novac naših građana i poreznih obveznika u nečije privatne džepove, novac koji se u vrećama iznosio iz tog istog kluba i skrivao u prtljažnicima automobila supružnika ljudi koji rade u institucijama koji bi te iste lopove koruptivne trebale istraživati i proganjati. I onda smo se svi zapitali pa kako to da mi nemamo institucije koje bi mogle na vrijeme, pravovremeno, učinkovito otkriti takve stvari, procesuirati, sankcionirati počinitelje i uspostaviti jednom jednu pravednu, učinkovitu država u kojoj ista pravila vrijede za sve. No, i na to odgovor znamo. Nemamo takve institucije jer zapravo do sada učinkovita, izgradnja učinkovitih, jakih neovisnih institucija nije bila prioritet niti jedne vlasti do sada i tu moram reći da se u izgradnji institucija niti SDP-e nije pretjerano iskazao iako je donekle tolerirao njihov razvoj i nastanak za razliku od HDZ-a kojima su nezavisne i neovisne institucije uvijek bile prijetnja. I glavni cilj političkog djelovanja HDZ-a je bio potkopavanje nezavisnih institucija, a ako bi se slučajno koja i pojavila i ostvarila nekakve rezultate onda je misija bila eutanazija i sabotaža takvih institucija i tijela. Svi znamo da je povezano sa jednom odlukom tog tijela pala jedna HDZ-ova Vlada, a ja odgovorno tvrdim sa ove pozornice gospodine Bačiću da je Povjerenstvo ostalo na razini kriterija, i standarda i pravnih tumačenja kakvo je imalo za vrijeme mog mandata Vlada Andreja Plenkovića bi do sada nekoliko puta pala. No, to nije tema istražnog povjerenstva niti bi se istražno povjerenstvo time bavilo. Kako što sam rekla znamo kakvo će biti rješenje i kakav će biti stav Hrvatskog sabora i vladajuće većine o tome hoće li se ovo povjerenstvo osnovati ili neće, a meni je zapravo drago da se glasanje odnosno i rasprava o ovoj točki dnevnog reda događa u tjednu u kojem se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije i ovo je najbolji način da se taj dan obilježi. Zapravo taj dan bi trebalo proglasiti danom šutnje, jer borbe protiv korupcije u Hrvatskoj nema. U Hrvatskoj je korupcija vlast i korupcijom Hrvatska zapravo vlada. I sada neću govoriti o tome da krajem ovoga mjeseca ističe rok važenja postojeće strategije.

Nova nije niti u povojima i nije niti očekivati da ono što bi HDZ-e u tu strategiju stavilo ima ikakvog učinka i smisla, kao što nema volje niti da se raspravi zašto ono što je u postojećoj strategiji napisano i zapisano nije provedeno do kraja i zašto se svaki pokušaj da se nešto unaprijedi sustavno sabotira. Već dvije godine čekamo objavu, javnu objavu imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika. I Državno odvjetničko vijeće, Državno sudbeno vijeće pravdaju se time da ne mogu uskladiti svoje obaveze sa onim što kaže Agencija za zaštitu osobnih podataka i pravili … na koje se također gospodin Bačić vrlo često voli pozvati kada me proziva za moju suradnju sa Janafom. Ništa ne govorim o tome kakve su odluke etičkih povjerenstava onih koji bi trebali štititi kukolj iz vlastitih redova unutar pravosuđa. Ništa nismo rekli o tome da je etičko povjerenstvo državnih odvjetnika donijelo anonimiziranu odluku u odnosu na bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i još sporniji podatak o kojem se u javnosti uopće ne govori. Iz obrazloženja mišljenja proizlazi da to etičko povjerenstvo nije imalo autoritet da masonskoj udruzi naloži da dostavi odgovarajuću dokumentaciju. Dakle, ako takvo jedno tijelo ne može biti autoritet udruzi, kako može biti strah i trepet za čišćenje nepodobnih kadrova unutar sustava DORH-a? A kada govorimo o nepodobnim kadrovima onima koji nisu zavrijedili da se bave zadaćom koja im je od strane države povjerena, najbolje govori činjenica da Dražen Jelenić i danas radi u Državnom odvjetništvu na predmetima koji bi trebali biti učinkovito, brzo i pravedno riješeni i da Državno odvjetničko vijeće već 9 mjeseci ne može zauzeti svoj stav može li on raditi na istragama ili ne. Niti mi znamo koji su se to spisi ovih par mjeseci proveli kroz njegove prste. Ništa niti Državno sudbeno vijeće nije bolje niti etička povjerenstva sudova jer šute o svim hajmo to tako reći nepodopštinama i nepravilnostima, i neetičnosti u postupanju Ivana Turudića. Ništa Državno odvjetništvo nije rekli smatra li primjerenim da se istraga u slučaju Janaf vodi na Županijskom sudu u Zagrebu kojem predsjedava taj isti Turudić, koji je dolazio u ovaj isti ilegalni klub koji služi za okupljalište naše društvene elite koja na skriven način odlučuje o našim sudbinama, niti jedne jedine riječi. Taj isti Ivan Turudić trebao bi ustrojiti Visoki kazneni sud. Danas sutra će odlučivati u žalbenom postupku po ionako lošim zakonima, po zakonima za koje samo Državno odvjetništvo ovom Saboru podnosi izvješće u kojem kaže da su prekratki rokovi u kojima se određuje osiguranje na imovini okrivljenika, da rade u lošim uvjetima rada itd., itd. o tome Hrvatski sabor iz godine u godinu ne raspravlja kako treba i ne poduzima apsolutno ništa. To je ona faza, usporedit ću sa medicinom. To je kao da pacijent već dođe na operacijski stol i možemo reći da je u terminalnoj fazi bolesti, onda zapravo uskoro samo što još nije mrtav. Što je sa prevencijom? Što je Hrvatski sabor poduzeo po pitanju prevencije i te transparentnosti na koju se i Hrebak vrlo često poziva kao opravdanje za postojanje ovakve parlamentarne većine? Nigdje ničeg. I nemojte misliti da je ovo vaša pobjeda zato što se neće osnovati istražno povjerenstvo. Izvolite. Mislim da evo cijelo vrijeme ovdje govori na koji način bi se tre balo istraživati, što bi trebalo raditi, a sama je ovdje navela da je rušila Vladu, jednu Vladu sa predmetom s kojim se ovdje danas kao zastupnica hvali. Jednostavno nepojmljivo da su ljudi koji su imali prilike suditi u određenim procesima sada to zloupotrebljavaju i s time se hvale ovdje. Mislim da je to za razmišljanje svima u Hrvatskoj što mi to radimo i na koji način se ponašaju ti ljudi. Da, to je za razmišljanje, ali nije povreda Poslovnika. Hvala. Poštovani kolega Boriću, kolega Bačić ne bih bio vaš predsjednik kluba da HDZ nije rušio tada Vladu. Predsjednik Jandroković ne bi bio predsjednik Sabora i ne bi ova garnitura koja je rušila Tomislava Karamarka unutar HDZ-a zasjela na svoje pozicije. Uostalom sjetimo se izjave Andreja Plenkovića na Saboru HDZ-a da ne može HDZ biti taoc jednoga čovjeka. Tako da, iako kolegica Orešković voli sebi pridavati veliku važnost Vlada je već tada i prije te odluke bila u pitanju, a sami ste tome pridonijeli kada ste izglasali nepovjerenje premijeru Oreškoviću, a MOST-ovi ministri su tu sjedili uz njega. Sad imate Plenkovića, imate ove pozicije. Vidjet ćemo što će od toga biti. Nismo čuli niti jedan, evo rasprava traje već sat i pol vremena. Niti jedan konkretni argument protiv Istražnog povjerenstva nismo čuli. Sve sam pratio. Dakle, prvi vaš argument je bio da je ova odluka preopćenita. Znači da je bila uže postavljena onda biste rekli da je preusko postavljena da je krenula istraga. Drugi vaš argument je da nikada istražna povjerenstva nisu urodila plodom, a sami ste radili na tome da povjerenstva ne urode plodom. Pa sjetimo se Munchenskog slučaja. Znači, prvo ste vi tražili povjerenstvo o Munchenskom slučaju, onda kad je SDP predložio povjerenstvo o cjelokupnom djelovanju UDB-e prvi je predsjednik Jandroković i vi kolega Bačić sjećam vas se dobro, dobro sam pratio tada politiku, prvi ste vi govorili u tijeku je proces u Munchenu, ne smijemo imati povjerenstvo o djelovanju UDBA-e. Došlo je povjerenstvo tu sam osobno sudjelovao oko Agrokora, to ste blokirali. Dakle, svako povjerenstvo ste opstruirali i onda postavljate pitanje kako to da povjerenstva nisu urodila plodom. Pa da se vi malo maknete, da pustite povjerenstva da rade možda i bi urodila plodom. I treći vaš argument, njega sam iznio da opozicija želi koristiti ovo povjerenstvo kao nekakvu svoju platformu za lokalne izbore. Pa vi imate većinu unutar povjerenstva, vi određujete.

Ne želimo da se talasa, ne želimo da se ništa istražuje, ne želimo povjerenstvo, želimo da sve bude po starom. Dakle, niti jedan suvisao argument tijekom sat i pol rasprave, to je poražavajuće. To sam ja već vidio jutros na Odboru za pravosuđe kad sam branio to. Nitko, svi šute, nitko mi nije ni replicirao ovdje. Da tako ste rekli. Pa dobro, ja nikada nisam za vaše rasprave rekao da su bez veze.

Ali nije vam lako. Argumenti nisu na vašoj strani, a trebate to braniti, dobili ste naputke i sad ste u jednoj nezavidnoj situaciji. Dakle evo pozivam vas još jedanput da podržite ovo istražno povjerenstvo. Nemate se čega bojati. Ako je sve tako kako vi kažete da vi nemate nikakve veze s tim, da institucije to smo mogli čuti od premijera rade svoj posao, da sve funkcionira u državi. Kolega Grmoja nemate replika.

Slušam ja vas jako dobro, ali manipulirate [[Upadica Grmoja: Slabo slušate.]] Manipulirate činjenicama i vadite ih iz konteksta onako kako vam paše [[Upadica Grmoja: Slabo slušate.]] A to kolega Miletić u svom izlaganju koje je bilo vrlo zapaženo oko poštenja isto tako treba malo registrirati, malo vratite se u povijest pa vidite tko je šta i od vaših govorio i kako se odnosio posebno prema meni, a i što ste vi činili pa onda govorite o poštenju. Kolega Bošnjaković, izvolite. Evo sad ćete čuti argumente, nije se moglo čuti jer nije nitko ni govorio iz HDZ-a do sada. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moram reći odmah na početku ovoga točno je svi ste već zapravo rekli da HDZ neće podržati ovu odluku o osnivanju istražnog povjerenstva i neće, ali ne zato što se mi nečega bojimo, ne zato što mi nešto skrivamo, ne zato što mi želimo ugasiti bilo kakvu borbu protiv korupcije nego naprosto ovdje već netko, ja mislim da je to jedan od potpisnika upravo prijedloga ove odluke rekao da je to zapravo jedan igrokaz. I ono što ovdje moram reći, znate država se i sustav ne gradi kroz istražna povjerenstva. Za vrijeme HDZ-ovih vlada zapravo izgrađen je sustav, možda nije dobar, možda on dobro ne funkcionira. Međutim, izgrađen je sustav sa cijelim nizom institucija kojima je zadaća borba protiv korupcije od novog Zakona o kaznenom postupku, od novog Kaznenog zakona, od sustava sprječavanja sukoba interesa, prava na pristup informacijama, transparentnosti u javnim nabavama, Zakona o financiranju političkih stranaka, Zakona o financiranju izbornih kampanja, Zakona o državnom izbornom povjerenstvu sa neovisnim stručnjacima, dakle sve je to napravljeno u vrijeme HDZ-ovih vlada, nešto u vrijeme pregovora gdje smo morali dosegnuti određene standarde da bismo postali članica EU i sve je to ostvareno i realizirano. Ali se potpuno slažem sa vama koji problematizirate da li je rad svih tih institucija dobar i na onoj razini koju očekujemo. E o tome se doista da razgovarati. Međutim imali smo neki dan ovdje izvješće o stanju sudbene vlasti gdje sam ja očekivao da će biti nekakvih prijedloga kako da unaprijedimo naše pravosuđe, međutim osim uvreda, osim kritika ja ne znam da sam išta čuo. Mi možemo pregledati fonogram ja mislim da predsjednik Vrhovnog suda koji je ovdje bio nije otišao niti sa jednom porukom šta treba promijeniti osim što je pretrpio i čuo brojne uvrede, ne samo na svoj račun nego i na račun ostalih ljudi koji rade u pravosuđu i godišnje rješavaju milion i 200 tisuća predmeta. Ono što bih rekao vezano za ovu odluku bili su prigovori da je ona preširoko postavljena, pa i je, to je činjenica. U analizi stanja i ocjeni stanja se polazi uglavnom od kako ovdje piše od nagađanja javnosti, od eventualnih nezakonitosti, od raznih percepcija ovakvih ili onakvih. Dakle ne polazimo od nekakvih točnih pretpostavki, točnih činjenica nego polazimo od percepcije nagađanja eventualnih nezakonitosti i svega toga. I sad ja pitam, znate preširoko je ovdje postavljen taj spektar područja djelovanja pa se kaže da će se istraživati kroz saslušanje, da će se pokušati doći do nekakvih ovaj rezultata da se utvrde nezakonitosti, a nakon tog utvrđivanja da se daju prijedlozi normativnog i institucionalnog boljeg okvira. E sad ja iz svega ovoga ne razumijem, pazite vode se u Hrvatskoj 1000 istraga, vodi se 1000 postupaka u Hrvatskoj na koji će se to povjerenstvo postupak, istragu, na kojeg će se suca, na kojeg će se državnog odvjetnika će se fokusirati pozvat ga i tražiti da da nekakav iskaz kako bismo utvrdili nekakve nepravilnosti. Ima ovdje zgodna jedna rečenica, mi se ovdje bavimo i saslušavat ćemo pred povjerenstvom po prijedlogu suce i državne odvjetnike PNUSKOK, USKOK, Poreznu upravu, Carinsku upravu, a ovdje se kaže zapravo da je percepcija iznimno loša prema političarima, ne kaže se da su to samo političari HDZ-a, kažete svi političari. Šta bi to sad značilo, da bismo mi svi koji smo ovdje, pa i šire morat doći pred povjerenstvo pa posegnut da nismo primili mito, da nismo tražili mito, da nismo napravili ovo ili ono. Ovo što je kolega iz SDP-a govorio i komparirao njemački sustav, da u Njemačkoj je bilo konkretno postavljeno pitanje da li je vlada utjecala, ovdje se ne govori ništa konkretno. Mi ovdje imamo zapravo jednu situaciju gdje se zapravo govori o vrlo širokom spektru mogućnosti koje će se pred tim izbornim povjerenstvom dogodit, a zapravo nam nije jasno šta. I ja mislim da najbolja preporuka da ne glasamo za ovo istražno povjerenstvo je upravo ova rasprava danas ovdje jer ona je pokazala svu netrpeljivost koja vlada između nas, ona je pokazala koliko smo spremni jedni druge optuživat. Dakle, kakvu mi atmosferu pred, u okviru istražnog povjerenstva možemo očekivati, sasvim sigurno ne konstruktivnu. Nama treba vjerojatno poboljšat i normativni okvir, nama treba učiniti institucije efikasnije, ali to nećemo kroz istražna povjerenstva i nastavak ovakve rasprave koja nije, koja prvenstveno nije konstruktivna, uopće ne dvojim i ne oduzimam nikom pravo da spočitne ovome ili onome. Ali ovo je prvenstveno dom gdje moramo biti konstruktivni kako bismo sustav unaprijedili. Ovo nije korak ka konstruktivnosti, ovo je korak ka očuvanju jednog stanja i zato sabor, Hrvatski sabor nema povjerenje hrvatskih građana. Zašto? To se moramo sami upitati jel to prepreka ovakva ili onakva, ali to se u ovom mandatu koji je pred nama mislim da se trebamo dobro razgovarati o tome i pokušati napraviti korake koji su, koji su mogući u poboljšanju tog statusa. Sustav možemo mijenjati naravno i trebamo ga mijenjati zato i jesmo ovdje na bolje. I nas boli što su postupci neki iznimno dugi i što se nekakvi kriminalci provuku kroz njega kao, kao bumbari kroz paukovu mrežu. To boli vjerujte mi i nas, ali nije korupcija ta koja ima i prezime, nije ta korupcija koja ima predznak političke stranke. To nije, to ima predznak samo ime i prezime čovjeka i on je u stanju počiniti kazneno djelo i bavit se korupcijom. I to želimo i mi. I na koncu konca kad bismo sad podvukli crtu pa koliko je saborskih zastupnika bilo u procesima, koliko ih je dobilo ovaj kaznene pravomoćne presude, ministri, direktori i članovi uprava javnih trgovačkih društava. To je između ostalog isto znak spremnosti društva da se bori sa tim zlom korupcije. Svi koji su kolege ovdje rekli da je korupcija veliko zlo, doista je zlo. Doista je ogromno zlo i tu nam treba zapravo zaista jedinstvo u iznalaženju najboljih rješenja da nam i institucije bolje i brže funkcioniraju i da nam bolje funkcionira i normativni okvir koji omogućava dobre alate. Ja se sjećam kad smo donosili novi Zakon o kaznenom postupku, to je iznimno težak posao, mijenjali smo ga dosada svake godine jednom i još smo zapravo vjerojatno daleko od pravog rješenja da to ide brzo. Tako da sve ove zakone koje smo donijeli i da bismo prevenirali korupciju i da bismo na raznim razinama ju spriječili, pa sjetimo se samo, sjećam se ovaj svog početka kad sam bio u saboru 2003. godine bio sam predsjednik Odbora za Ustav. Tada je došla organizacija GONG i tražila je da joj se podastru izvješća o financiranju političkih stranaka. Ja im nisam imao ništa dati, jer naprosto nismo imali ništa. Imali smo tek nekakvo izvješće na jednu stranicu i to smo dali u onom trenutku sve što smo imali. Ali smo gradili sustav. Donijeli smo novi zakon, predvidjeli unutra transparentnost, nekad ste imali anonimne donatore. Pa svaka lipa koja uđe u neku stranku mora imati svoje ime i prezime. Dakle, sve je to napravljeno pod sustavom HDZ-a, a ovdje neki danas koji kritiziraju i isključivo žele korupciju staviti uz predznak HDZ-a i oni su vodili državu i oni su imali vlade u dva mandata i mogli su napraviti iskorake i u nekim segmentima su i napravili iskorake, ne smijemo ni to negirati. Ali poštovane kolegice i kolege, mi nećemo ovo podržati jer mislimo da to nije korak ka konstruktivnosti. Nećemo nekakva rješenja ovdje naći i ovu raspravu koju danas ovdje imamo prenositi na istražno povjerenstvo mislim da od toga nitko neće imati koristi. Stoga imamo cijeli niz mogućnosti od rasprave u odborima, od rasprave u, bit će vrlo brzo i Izvješće o radu državnih odvjetništava u RH. Brusimo prijedloge, predlažimo, ocjenjujmo i to su zapravo alati koje mi imamo. A ovo netko je to rekao da neće nas dovesti nigdje i osobno mislim da neće. Prvi je uvaženi zastupnik Branko Bačić.

Gotovo mi se čini da nakon ovakvog izlaganja gospodina Bošnjakovića u ime kluba nema niti potrebe, jer mislim da je sve što je trebalo reći u ime stranke, u ime kluba gospodin Bošnjaković rekao.

Zbog toga što je djelokrug rada ovog povjerenstva, pitanja na koja treba odgovoriti preširoka. Ako provjerite, a molim vas provjerite do sada je osnovano 11 povjerenstava u Hrvatskom saboru. Ovdje je toliko širok djelokrug rada ovog povjerenstva da bi to bio potez bez presedana u Hrvatskom saboru, da mi ovakvo povjerenstvo uopće osnujemo. I to je bio razlog zašto ovakav pristup jednom povjerenstvu koje nema uopće ograničenja u svom djelovanju u startu ne možemo podržati. To je bio, dakle temeljni razlog. I kad nam onda spočitavate iz oporbe kako mi nešto sakrivamo, ja vas molim da nam kažete što konkretno? Na koga to ciljate? Ima li neki predmet na kojeg vi ciljate, a mi bi ga sakrili a da se za njega ne vodi sudbeni postupak. Ima li neki predmet? Ima li neki predmet na koga vi ciljate, da bi ga ovo istražno povjerenstvo trebalo ispitati, a da se za njega ne vodi sudbeni postupak. Ako to ima navedite, navedite pa ćemo onda vidjeti o čemu bi ovdje mi raspravljali. Ono što je dojam vjerujte svih nas da bi to povjerenstvo u stvari trebala biti i to sam rekao radna skupina koja bi trebala pročešljati cjelokupni kazneno-pravni procesni postupak u hrvatskom pravnom sustavu, utvrditi ukoliko postoji, a znam da postoji, postoji grešaka. Iz tih analiza i razgovora i propitkivanja napraviti novi neki prijedlog zakona. Pa to je vaš prijedlog, to je vama obveza kao saborskim zastupnicima da kad utvrdite da nešto nije dobro da se ide sa izmjenama zakona o pojedinom ili o kaznenom postupku, Kaznenom zakonu ili nekom drugom, trećem, izmjeni Zakona o sudovima, o Državnom sudbenom vijeću, o Državnom odvjetništvu. Predložite te promjene tamo gdje god vidite da nešto nije dobro. Slažem se, ima stvari koje nisu valjda do kraja riješene, u kojima se događaju propusti. Pa ljudi moji što se skriva kad je sve procesuirano? Što mi to možemo sakriti? A ono što je na sudu, što je već u postupku ne smijemo raspravljati, ne smijemo za to znati. Možemo raspravljati ali ne možemo osnivati istražno povjerenstvo. Jer to priječi članak 4. Zakona o istražnim povjerenstvima. Dovodite nas u poziciju da mi se branimo kao da mi nešto sakrivamo da bi ovo istražno povjerenstvo utvrdilo. Pa nek' utvrdi bilo koje radno tijelo Hrvatskog sabora.

I osuđujem i interesira me da se utvrdi u kom je predmetu probijena mjera?

Ja isto bi volio da se brojni predmeti završe čim prije. Druga stvar koju sam rekao. U ovom vašem prijedlogu ima nekoliko pitanja koja su interesantna, ima ih. Odnos Ministarstva unutarnjih poslova, tijela progona i SOA-e ili ne znam moguće zlouporabe položaja i ovlasti određenih dužnosnika koji ili ravnatelja određenih institucija koji čine tijela progona. Zato je trebalo drugačije postaviti prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva.

Kolega Bačiću, pa zakon kaže da se povjerenstvo može, jel' me čujete dobro? Zakon kaže da se istražno povjerenstvo može osnovati za svako pitanje koje je od javnog interesa. S obzirom da ono što je predloženo obuhvaćeno u 10-tak pitanja, 10-tak smatram da ne može biti argument vladajućih to što vam je što? Previše posla. Tko bi trebao dati odgovore na ova pitanja ako ne Hrvatski sabor? I ne mogu vjerovati da ću ovo izgovoriti, ali doista se slažem s vama. Kada bi bilo formirano ovo povjerenstvo i kada bismo mi dobili odgovore na ova pitanja bio bi to doista potez bez presedana? Razlog zbog kojeg su sva prethodna osnovana istražna povjerenstva bila neuspješna u odgovoru na jedno jedino pitanje koje su si postavili bila je većina koja je u tom povjerenstvu bila satkana i neiskrena namjera prilikom osnivanja povjerenstva. Ovo vam je bila zadnja prilika da se očistite od imagea i reputacije korumpirane političke stranke koju HDZ-e ima.

Ali to ne može riješiti politika ostrašćena, obojena mržnjom prema HDZ-u ne može. To može riješiti pravosuđe, sudbena vlast. Ja sam zagovornik takve uspješne sudbene vlasti i nama to najviše odgovara da bude brza, promptna sudbena vlast.

Što skrivamo? Rekli ste. Koga se bojimo? Ovih koji se posvadiše u zeleno-lijevom bloku oko fotelje koju nikada neće vidjeti. Ovih koji su jedan čovjek, jedna stranka, ljudi koji jednostavno dnevno nas bombardiraju ovdje sa nekakvim svojim istražnim radnjama, a ničemu ne vode. S čime mi to danas ovdje baratamo? Pa imamo zastupnicu koja je bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, pa ona koristi svoje slučajeve ovdje u svojim raspravama. Je li to propusnost hrvatskog sustava? Kako da ja razmišljam sutra o tom Povjerenstvu za sukob interesa? Hoćemo li i sljedeću gledati ovdje? Hoćemo li gledati i suce koji su sudili u predmetima koji sjedaju u ove fotelje i govore o predmetima u kojima su sudili i hvali se s tim?

Kolega Boriću da nisam još nešto uspio reći, a treba spomenuti kada je Zakon o istražnim povjerenstvima. Dakle, Zakon o istražnim povjerenstvima govori da je raspored i broja članova pojedinih povjerenstava razmjeran konstituciji Hrvatskog sabora.

Prije nego što sam počeo raspravljati pročitao sam znanstveni rad na Pravnom fakultetu koji je napisan o istražnim povjerenstvima, pa preporučam onima koji ovo predlažu da pročitaju taj znanstveni rad koji je utvrdio način osnivanja rada i djelokrug povjerenstva, pa će sigurno biti puno bliži našim stavovima. Kolega Bačiću ova vaša rasprava me podsjeća na ono kada ste govorili da je isključivi gospodarski pojas isto kao i ZERP i da su to gluposti i … kada ste se promijenili kada podržavate isključivi gospodarski pojas kao nacionalni interes. Ja ne vidim razlog zbog čega Hrvatski sabor ne bi osnovao istražno povjerenstvo po pitanju rada neovisnih institucija. Vi ste svjesni da se probijaju mjere. Vi kažete oslonit ćemo se na pravosuđe. Zašto bi mi kao saborski zastupnici preko svojih kumskih veza ne bi imali to zakonsko pravo što nam zakon omogućuje? Jer narod je svjestan i zna da se mjere konstantno probijaju i da su neovisne institucije ispolitizirane. Slučaj Rimac to nije jedinstven slučaj. I ja i vi kada govorimo o probijanju mjera mislimo na točno određeni postupak, točno određeni postupak i kada vi to meni govorite ja u vašim očima čitam na koje predmete mislite i ti su predmeti gospodine Bulj procesuirani. Imaju sudski epilog.

I sada se za to vodi postupak ako do njega dođe. A što se ZERP-a tiče, isključivog gospodarskog pojasa kod mene se gospodine Bulj ništa nije promijenilo.

Kolega Bačiću smatrate li da s ovim prijedlogom s kojim su išli, s kojim je oporba inicirala ovaj prijedlog da se predviđaju stvari koje su protuzakonite što znači da su s ovim prijedlogom pali na ispitu? Sudbena vlast je dio cjelokupne državne vlasti u Hrvatskoj. Niti je bolja, niti lošija od ostalih sastavnica državne vlasti. Možda su pojedini predmeti za koje javnost očekuje brzinu, efikasnost, možda nekada i grešku u njihovom donošenju doprinijeli urušavanju povjerenja građana u sudbenu vlast. Ali svejedno ja razmišljam, i držim, i vjerujem i to je stav nas u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice da je potrebno omogućiti da ta vlast bude neovisna od utjecaja i zakonodavne i izvršne vlasti uz sve one greške koje ima. Ionako imamo i mi na kraju krajeva. Ali trebamo omogućiti ako smo demokratska država, ako smo demokrati da ta sudbena vlast doista bude neovisna, neovisna o utjecaju politike ili izvršne ili zakonodavne vlasti.

Osvrnut ću se zapravo u ovom dijelu na ono što je do sada rečeno od strane cijenjenog zastupnika Bošnjakovića i zastupnika Bačića. Kao prvo, započeli ste vaše izlaganje sa time da je opseg i pitanja koje povjerenstvo postavlja da je to igrokaz. Pa hajmo sada da svi građani čuju što HDZ-e smatra igrokazom. Dakle, istraživanje i utvrđivanje opstrukcije i drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage i procesuiranje korupcijskih slučajeva, a posebno utjecaj političkih tijela ili dužnosnika, dužnosnica na opstruiranje neovisnih istraga, slabosti zakonskog i institucionalnog okvira borbe protiv korupcije, propusti u sigurnosnom i pravosudnom sustavu koje rezultiraju odavanjem klasificiranih podataka, informacija neovlaštenim osobama vezanim za istrage i sudske postupke, sposobnost i kapacitiranost neovisnih tijela i sudske vlasti da detektira, istraži, procesuira slučajeve zlouporabe ovlasti i korupcijskih slučajeva u vlastitim organizacijama i institucijama. O tome smo neki dan govorili ovdje gdje gospodin Sessa nije imao niti jedan odgovor na to kako to rade unutar pravosudnog sustava. Ključne prepreke unutar istražnog i sudskog postupka za brži i efikasniji sustav sankcioniranja počinitelja kaznenih djela, korupcije i organiziranog kriminaliteta. Dakle, to je igrokaz. Propitivanje i istraživanje ovih pitanja je HDZ-u igrokaz. Nadalje, nabrojili ste što je HDZ-e napravio za borbu protiv korupcije. Prvo ćemo reći da cijeli zakonodavni okvir koji se postavljao nakon 20 godina se postavljao samo i isključivo zato jer je bio uvjetovan pregovorima u poglavlju 23. I da nije bilo poglavlja 23 i doslovno u nekim momentima ucjena Europske komisije da se pregovori neće zatvoriti dok se određeni zakonski okvir ne stvori, njega nikada ne bi bilo. To malo što imamo okvira možemo zahvaliti poglavlju 23. Nadalje ste rekli da se u obrazloženju odluke navode stvari koje su percepcija. Da, kada se mjeri povjerenje građana u institucije, mjeri se njihova percepcija korupcije. Dakle, vama je Eurobarometar i svođenje Eurobarometra koji se svake godine radi je svođenje na percepciju. To nema zapravo nikakvo realno uporište, a ponavlja se iz godine u godinu i zbog toga vi odbijate ovo povjerenstvo. Rekli ste da nije jasno u odluci tko je taj tko vrši utjecaj, nije jasno tko je taj tko vrši utjecaj pa da bi se to ispitivalo, a jasno kažemo utjecaj političkih tijela ili dužnosnika dužnosnica. Ne znam kako to vam nije bilo jasno. Pa što vam je? Vaša stranka je osuđena dakle, proglašena odgovornom za korupciju u aferi Fimi Media. Gospodin Bačić kaže da što vi konkretno skrivate. Kažete da nemate što skrivati. Pa skrivate to da ne želite da dođe do situacije da se pita ljude i to posebno ljude koji su stručni i koji imaju integritet iz USKOK-a, PNUSKOK-a, državne odvjetnike, posebno bivše državne odvjetnike koji više ne ovise o vama i o vašem reizboru, da ih mi pitamo da li je kada ste radili taj slučaj, tu korupcijsku aferu, ovaj slučaj da li je ikada bilo pritisaka od bilo kojih dužnosnika iz bilo kojeg političkog tijela na to kako provodite istragu, koji je rezultat istrage, koje dokaze koristite pa to ne želite da javnost čuje, pa to je meni jasno, ali bez toga istražno povjerenstvo nema smisla, a toga se sigurno nećemo odreći. Gospodin Staničić je jasno rekao isto tako da ono što je problem svih povjerenstva je to [[Upadica: Vrijeme.]] da vladajući opstruiraju predsjednika koji dolazi iz redova oporbe, isto tako za vas koji niste znali, da predsjednik dolazi iz redova oporbe …/Vrijeme./… da ne piše vam to u zakonu jer piše u Ustavu stavku 3. Članka 92.

Poštovana kolegice Benčić, riječ igrokaz rekao je jedan od potpisnika ove odluke, prijedloga ove odluke, rekao je da je to igrokaz i da je to ništa. Što se tiče Poglavlja 23. vjerujte ne želite vi ništa bolju Hrvatsku nego ja. Imao sam prilike biti ministar u vrijeme kada smo zatvarali Poglavlje 23. uvijek, ali doslovce uvijek sam rekao da sve što radimo, radimo zato da bi bili bolje društvo, a ne da bi nekome udovoljili. I danas isto želim da budemo bolje društvo i svaku vašu dobru inicijativu ali dobru, istinski dobru, ću podržati. Što se tiče percepcije, percepcija nije nešto mjerljivo, ja je ne podcjenjujem, ali je to ipak percepcija, a nama ovdje trebaju činjenice. Dakle, što se HDZ-a tiče i njegove presude to morate znati, to se opet temelji na fizičkoj osobi. Nema izvorne odgovornosti pravne osobe bez odgovornosti fizičke osobe. Tako da to morate povezati [[Upadica: Vrijeme.]] morate taj zakon. Evo potrudit ću se brzo odgovoriti na sve ovo. Dakle, kad smo kod percepcije i da ona nije mjerljiva, mjeri se svake godine eurobarometrom, ona se odnosi na to koja je razina povjerenja koju građani imaju u određenu vrstu institucija. Najnižu imaju u pravosuđe, to smo vidjeli i imaju najnižu u EU. Dakle, da mjerljivo je i mjeri se i objavljuje se. Druga stvar, što se tiče kolege koji je spomenuo dakle igrokaz ono na što je on mislio i da je jasno od samog početka kao HDZ koja je nepravomoćno proglašena odgovornom za korupciju u aferi Fimi medija sigurno neće odobriti povjerenstvo koje se bavi upravo istraživanjem političke korupcije i neotpornosti sustava na pritiske u istragama političke korupcije. Dakle, kada se govori o dobrim inicijativama, dobrih inicijativa smo imali svaki puta. Uz svaku kritiku dajemo određeni prijedlog.

Dakle ono u čemu prigovaramo i smatramo da je preširoko postavljeno to je upravo način na koji ste to, ta pitanja postavili. Dakle i ono što vam želim reći i pitati vas.

Ja vas pitam šta ćemo se mi ovdje istražno povjerenstvo ste zamislili kao reviziju svih tih institucija? Mi ćemo se pretvoriti u njihove revizore? Pa dakle u sustavu koji imamo je predviđeno na koji način sustav funkcionira, tko ih nadzire, tko predlaže preporuke i mi ovdje kao zastupnici imamo tu mogućnost, dobivamo izvješća, imamo mogućnost postavljati pitanja i predlagati bolje, bolji okvir, zakonodavni okvir za funkcioniranje. Dobro, dakle ovako, ajmo ispočetka. Dakle, ova obaveza istražnog povjerenstva koja je navedena to je zakonska obaveza koja proizlazi iz zakona i tiče se zapravo prepisivanja odredbe zakona da se zna da povjerenstvo namjerava raditi točno tako u skladu sa zakonom tako da to što ste sad rekli je poprilično irelevantno, to je zakon tako odredio. Što se tiče revizije, ne, ne radi se revizija. Radi se točno, konkretno i ciljano pitanje koje su točke sustava za koje njihovi djelatnici procjenjuju da treba ojačati, a da bi institucije bile otpornije na pritiske, na curenje informacija i sposobnije za borbu protiv korupcije. Dakle, ono što se ovime istražuje ne revizija učinkovitosti, nego pitanje da sve, detektiramo sve one slučajeve kada je bilo političkih pritisaka i da vidimo na koji način možemo ljude u sustavu i institucije osnažiti da se tim pritiscima odupru i da nemamo curenje informacija i da imamo zaista efikasno procesuiranje korupcije [[Upadica: Vrijeme.]] vi sami znate da to nemamo, jer kad bi rekli da to imamo [[Upadica: Molim vas vrijeme.]] ona bi zbilja nešto ne bi bilo u redu. Slijedeća replika uvažena zastupnica Dalija Orešković. Poštovana kolegice Benčić, replicirajući vama zapravo ću replicirati Bačiću, Boriću i njima sličnima. Zabrinuti ste i uzrujava vas to što me morate gledati ovdje, a ja ću vam reći zašto sam tu. Ja ne koristim niti jedan pojedinačan slučaj kojeg sam rješavala, za tim nema potrebe, rješavala sam ga javno pred predstavnicima medija, sve odluke su javno objavljene, dostupne svima dan danas. I to je moja ostavština, to je moje nasljeđe koje ostavljam hrvatskoj državi, hrvatskim građanima. Institucija je jedna za vrijeme mog mandata izgrađena i postavljena na dobre temelje ostvarila nekakve standarde koji su danas teško dostižni. Ali postoji jedan drugi razlog zašto trebate biti zabrinuti zbog mog bivanja u Hrvatskom saboru, jer imam jedno drugo znanje. A to je znanje o slabostima unutar zakona, slabostima unutar institucija, poznajem sustav iznutra i moja je ambicija da to promijenim, a isto tako poznam i kadrove koji su potkapacitirani, a ciljano i smišljeno postavljeni u pojedina državna tijela baš zato da tamo ne rade svoj posao kako treba. Imate kolegice Benčić odgovor na repliku? Nemate. Poštovana kolegice u svom prijedlogu odluke između ostalog navodite pitanja koje bi istražno povjerenstvo trebalo ispitati pa tako između ostaloga navodite da bi istražno povjerenstvo trebalo ispitati pod kojim uvjetima, do koje mjere i u kojem trenutku se predsjednik RH, vlade, sabora izvještavaju o izvidima i istražnim radnjama. Ja smatram osobno dakle da za odgovor na navedeno pitanje nije potrebno osnovati istražno povjerenstvo jer se odgovor nalazi u odredbama Zakona o kaznenom postupku. Naime, sukladno Zakonu o kaznenom postupku sve izvidne radnje uključujući i posebne dokazne radnje, a osobito kod koruptivnih dijela su tajne. O poduzimanju posebnih dokaznih radnji odlučuje sudac istrage na temelju zahtjeva DORH-a i sve osobe koje su doznale sadržaj tih radnji ne smiju to otkriti. Prema tome, o izvidima ne bi smio biti upoznat niti predsjednik države, niti sabora, niti vlade. Prema tome za odgovor na većinu vaših pitanja iz vašeg zahtjeva nije potrebno osnivati nikakvo istražno povjerenstvo već je potrebno pročitati odredbe Zakona o kaznenom postupku. Evo šta bi na ovo čovjek rekao nego onda je svizac zamotao čokoladu jer piše u zakonu pa onda nemamo curenje informacija jer piše u zakonu da su tajne pa kako bi onda kako bi netko za njih saznao te informacije su tajne. Što se tiče ispitivanja informacija koje su tajne ili što se tiče istraga koje podrazumijevaju svjedočenje pri kojima se klasificirane informacije odaju odnosno predstavljaju o tome također postoji zakonski propis. I da, ono što on podrazumijeva je da institucija može odbiti, može odbiti dakle da njezin zaposlenik, zaposlenica svjedoči ako bi time došlo do otkrivanja određene vrste klasificiranog podatka, a isto tako može mu omogućiti da svjedoči nakon što napravi test razmjernosti i test javnog interesa.

Uvažena zastupnice ja bih zapravo se referirao malo i na izlaganje gospodina Bošnjakovića koji je rekao da sustav postoji no možda nije dobar. Naime, čuli smo ranije tijekom izlaganja predlagatelja da u JANAF-u revizija nije bila 6 godina dok za primjer u gradu Svetoj Nedjelji od kad HDZ nije na vlasti je u 30-tak navrata dolazila različita inspekcija i revizija. Stoga još jednom pitanje, da li sustav funkcionira selektivno i ako mislite da da, da li bi ovakvo istražno povjerenstvo doprinijelo tome da se takva praksa u budućnosti promijeni. Da, evo odgovorit ću odmah da sustav funkcionira selektivno. I da ono što to generira kao i svaka korupcija, ono što to generira je permanentna nejednakost građana pred zakonom. To je jedan od ključnih problema ove zemlje da su građani nejednaki ne samo u ekonomskom i socijalnom smislu nego su i nejednaki pred zakonom. A tu nejednakost ne generiramo kroz zakonodavni okvir koji ionako se mora uskladiti nego se generira kroz rad institucija, selektivne pristupe koje će doći inspekcija kome neće doći, selektivne pristupe kome će se riješiti građevinska dozvola za 30 dana, a kome će to trajati 10 godina, kome će se odobriti prenamjena zemljišta jel da gospodine Bačiću i vi isto sigurno znate nešto o tome kako se prenamjenjuju zemljišta jer to je inače prva stepenica napredovanja u hijerarhiji HDZ-a. Prvo moraš naučit prenamjenjivat zemljište, a onda ideš kasnije do vjetroelektrana itd.

Dobar dan svima. Prvo bih htjela upozoriti, dakle iskoristiti ovu priliku da upozorim na nejednaki, diskriminirajući odnos prema namještenicima i službenicima uskočkih odjela na sudovima koji su uistinu u podređenoj poziciji. Znači svima je u prvom planu antikorupcijska politika, no službenici i namještenici uskočkih odsjeka, odjela znate da rade za kriminalno niske plaće, a još im dakle povišica koju su dobili njihovi kolege suci osnivanjem tih odjela nije do dana današnjeg odobrena.

Kad su suci dobili povišicu 2009. godine ona je iznosila 2.700 kuna koliko je bila plaća jednog sudskog zapisničara. Ovi ljude rade za negdje oko 3.000 kuna, to su ljudi koji svaku 4 godinu prolaze sigurnosnu provjeru I stupnja koja krši njihova Ustavom zajamčena prava i njima i onima s kojima komuniciraju, to su ljudi koji se susreću sa kriminalcima i koji svoje slobodno vrijeme isto tako žive u opasnosti i to su ljudi koji u svakom slučaju obavljaju vrlo važan posao za što bi trebale biti nagrađeni. Kao u mnogim drugim branšama i ovdje se radi podjela između onih koji relativno dobro stoje, ajmo reći sudaca i onih koji stoje puno lošije, a to su dakle službenici i namještenici. Ista podjela se zbiva i u obrazovanju između nastavnog kadra i nenastavnog kadra gdje je nastavni kadar izborio više plaće, nenastavni kadar nije i u zdravstvu između liječnika i medicinskih sestara odnosno zdravstvenog osoblja koji taj zdravstveni sustav i kolaps tog zdravstvenog sustava doživljavaju ne samo na svojim plećima nego i bijednim i mizernim plaćama. No, izdvojila bi nešto vremena da kažem o, nešto o sistemskoj korupciji. Dakle, svima je pa i vladajućima i oporbi na pameti antikorupcija, antikorupcijske politike su možda neke od najvažnijih politika danas no mnogi u potpunosti ignoriraju strukturalno da su sistemsku korupciju koja je na djelu i sve se svodi na dva uobičajena objašnjenja pa ću njih predstaviti. Dakle, prvi je ovaj standardni antiklijentelistički narativ najčešće opoziciji pretendenata na vlast pogotovo onih koji još nisu bili nositelji izvršne vlasti gdje se sve svodi na problematičan individualni i grupni moral trenutnih dosadašnjih nositelja vlasti tj. onih koji ostvaruju utjecaj na zapošljavanje u javnom sektoru najčešće. Iz tako postavljene dijagnoze proizlazi da je za vladanje klijentelizma, da nisu nužne neke promjene društveno ekonomskih odnosa već je dovoljno putem izbora u postojećem političkom okviru zamijeniti moralno problematične pojedince i grupacije na pozicijama vlasti s moralno nepotkupljivim pojedincima koji neće prakticirati ili podržavati klijentelizam ili nepotizam. Drugi pristup je nešto kompleksniji i ističe da njegove uzorke treba tražiti ne samo u problematičnom moralu nositelja vlasti već i u prilikama za klijentelizam, a one se definiraju formalno, proceduralno i normativno kao nedovoljna transparentnost natječajnih procedura, kao neadekvatni zakoni okvir, kao nepostojanje adekvatnih sustava kontrole razdiobe vlasti itd. No, dat ću vam primjer s uništavanjem primjerice INE gdje nije samo problem nemoralnih pojedinaca niti dovoljno transparentnih procedura iako ima jednog i drugog već je to posljedica legalne, sistemske i strukturalne korupcije gdje se pogodovanje korporaciji MOL protivno domaćim interesima odvija prema slovu zakona. Ili recimo slučaj subvencija autocesta ZG-Macelj, istarski ipsilon gdje se koncesionaru jamči određena dobit. Ovdje je bilo rečeno da je problem dakle ne dolazak istrage u JANAF, pa mislim može i doći istraga ovdje, imali smo izvješće o istrazi o tim autocestama pa nikakav problem nije, sve je po slovu zakona, mi smo naprosto potpisali takav ugovor jel, da na konto dobiti privatnom kapitalu od početka koncesija do 2018. uplaćujemo 500 miliona kuna, a bit će uplaćeno milijardu kuna.

Dakle, ono što želim ovdje naglasiti za to nemam dovoljno vremena, je da se treba obratiti pažnju na sistemsku i strukturnu korupciju koju nećemo riješiti niti dobrim [[Upadica: Vrijeme.]] boljim zakonima, niti povjerenstvima, nego promjenom društveno [[Upadica: Vrijeme.]] ekonomske strukture. I to je ono što ovim načinom nažalost nećemo adresirati, rješenje da društvena [[Upadica: Vrijeme.]] većina ne plaća privatnim firmama

Jučer je 15 godina ispunjenja njegove izjave locirati, uhititi, transferirati, procesuirati tako da to pravosuđe u biti je se više bavilo provođenjem politike Vladimira Šeks, njegovog prijatelja vašeg mecene Stipe Mesića, Ive Sanader u to vrijeme, tako da to pravosuđe nije sazrelo na način da možemo se pouzdati u pravosuđe. Međutim ja ću govoriti ono šta je meni bitno, u biti u mom Sinju je sve otišlo zbog korupcije ono što je stvarno dobro Autoprijevoz i Dalmatike, ja sam i suđen zbog toga što sam u to vrijeme bio ovaj stao na stranu ne samo radnika nego protiv korupcije što je dokazano da je to čista korupcija. Te tvrtke su u biti uništene, jedna velika transportna tvrtka Autoprijevoz Sinj, Dalmatinka Sinj radnice koje su bile doslovno ovaj gladne, nisu primale plaću. Bio sam u određenim procesima, dizao sam ja osobno kaznene prijave, tako da ne znam tko je od saborskih zastupnika da je suđen zbog radničkih prava, ja sam u nekoliko navrata suđen prije nego što sam ušao u politiku. Cijeli taj sustav je se raspao zbog korupcije, mita zbog onoga zbog čega mi nismo išli u Domovinski rat, Domovinski rat je težnja za slobodnom Hrvatskom, jednakom, za Ustav koji imamo ispred sebe u kojega smo se zakleli to je ono zbog čega mi ovdje sjedimo. Postoji. I to mi svi znamo, ali mi smo saborski zastupnici oni koji moramo kroz određena istražna povjerenstva, prema osobno ta istražna povjerenstva nisu davala nekakva rezultate. Znate zbog čega? Zbog destrukcije većine, destrukcije većine. I zbog toga državna revizija kaže ovdje, državni revizor da prije, na moje pitanje, da prije 6 godina za njih nije bio znači u JANAF-u.

Evo, u poljoprivredi nikad više Hrvatska nije primala poticaja, a nikad manje nije proizvodila, nikad manje. Da se krade. Šta kaže logika ako manje nikad nismo proizvodili? Znači gdje je taj novac za poticaje? Otišao za našu samodostatnost. U svim tim pitanjima mi moramo govoriti otvoreno i istražno povjerenstvo, ne vidim zašto se vi toliko …/nerazumljivo/… branite to da ga ne osnujemo zbog čega. Dajte narodu poruku i recite zbog čega.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Bukarica, kolega Bulj moja u stvari replika je vama možete postavit pitanje i osvrt gospodinu Boriću koji je spominjao tako svašta nešto, ja baš želim ovaj, želim ovaj skrin za uspomenu, dakle doći će mi na razgovor i pitat će me u Rijeci, onda ćemo razgovarati normalno, što se tiče jednog čovjeka jedne stranke, koji je danas dan, 8. prosinac ja sam ih 72 visokoobrazovanih u Rijeku učlanio u MOST, uskoro ćemo izaći fotografija pa ćemo onda vidjeti na kraju će se zbrajati poeni. Činjenica je da nažalost korupcija i u političkim strukturama, gdje se najviše odnosi, evo ja mogu reći za svoju Splitsko-dalmatinsku županiju. Znate zbog čega je koalicija stvorena između HDZ-a evo predsjednik kluba je tu, vijećnika u skupštini Ante Sanader, zbog koncesija na pomorskom dobru.

Ali to su te stvari gdje funkcionira i politička vlast na principu koncesija.

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolegice i kolege, žao mi je što ovdje nema gospodina Bošnjakovića i gospodina Bačića, pogotovo zato što taj trik koji je tu smišljen i gdje se sad govorim prije svega o gospodinu Bačiću, a to je dokazivanje potpune neupućenosti ljudi koji završili fakultete, ljude koji godinama, evo drago mi je da vidim da ipak možda ako će se maknuti sa telefona možda će poslušat. Znači ljudima se drže lekcije kao maloj djeci kao pučkoškolcima da nisu upućeni iako su završili pravne fakultete iako se bave, vama govorim baš i ta vaša jednostavno ta nekakva igra i skok u kojem vi upadate uvijek u varijantu da se ne može ništa tražiti jer je to tajno. Znači ne može se i cijela stvar je preširoka jer dajte konkretno o čemu govorimo. Ako konkretno govorimo to ne može jer to je ono što je upravo u postupku i znači o tome se ne može govoriti. O onome što je nekada bilo ako bi ovdje pozvali stručnjake koji su provodili predizvidne radnje, istrage, koji su vidjeli na koji način kolege iz vaše stranke utječu na to. Evo recimo u ovom trenutku ne znam kako bi mi to, ali to je ono što u novinama u medijima izlazi da je od vašeg potpredsjednika Vlade u datom trenutku predsjedavajućeg Vlade ministra Medveda njegov državni tajnik, nakon svega što je napravio, a vi ovdje to prikazivali i prikazujete kao junačko djelo, jer je on na kraju dao ostavku pa to je junačko djelo, nakon toga u novinama u medijima izlazi to da je čovjek iz SOA-e agent 001 hrvatski je njega izvukao van i onda su se valjda dogovorili moraš dati ostavku, to je herojski čin. Ovakve stvari, pa o tome želimo ovdje razgovarati i naravno svi ovi novinari koji su dobijali koji znaju o čemu se radi. Zbog čega mi slušamo godinama, slušamo vrhunske odvjetnike koji su nekada radili u Državnom odvjetništvu, u tužiteljstvu i koji su u tome bili jako dobri, a koje sada svi oni koji pa i iz vaše stranke koji dolaze nakadašnji članovi koji dolaze u tzv. ove složene procese ipak uzimaju upravo tih nekoliko dvoje, troje odvjetnika. Tko god dođe u te teške slučajeve kako ih vi kolega Bošnjaković nazivate zahtjevne. Njemu sam htio isto tako postaviti pitanje jer i on kao i vi, rekli ste dakako da ima problema. Međutim, vi ste inzistirali upravo na tome da umjesto ovog povjerenstva u kojem bi bilo i javnost gdje bi se cijela ta stvar, da naravno kako kaže po svim ovim, što je tu široko? Tu je kompletna hijerarhija iz svih ovih instanci, institucija. Normalno da to treba pogledati. I sa ljudima koji u tome imaju iskustvo, sa predstavnicima medija koji to isto cijelo vrijeme prate, sa svima njima. Jeste, jeste to spominjali radnu skupinu. U radnoj skupini u maloj prostoriji, a ne sa kamerama, sa medijima, sa vrhunskim stručnjacima, sa ljudima koji su u penziji koji imaju to iskustvo, koji znaju tko ih je zvao. Ako ih vi ne zovete danas to bi bilo lijepo, ali ja vam kažem da vi i cijelo vrijeme govorite da vi i dalje zovete po svim točkama intervenirate odozdo pa do SOA-e ako to agent tamo izvlači vašeg čovjeka van. Onda znači da je to prejasno. A što se tiče struke, prezir vaše struke je notoran, a upravo smo to vidjeli kada ste pobacali najveće stručnjake koje imate u Znanstvenom vijeću upravo prije neki dan je gospodin Frka napravio frku i pobacao ih onako van. Sramotno! Dvije replike. Kolega Matula, ne trebate biti nervozni ili možda to malo s obzirom na svoju struku znate iscenirati. Ne treba biti pravnik za protumačiti jednostavnu odredbu prema kojemu se istražno povjerenstvo osniva za točno određeno pitanje, a ne ovako široko to sam vam rekao. Ako želite mijenjati zakon ili mislite da nije loše, da je ovo loše kazneno zakonodavstvo formirajte radnu skupinu, to sam rekao, ako želite mijenjati. Ako vas interesira gdje je neki propust recite gdje, u kom vi predmetu vas to interesira iako za taj predmet se ne vodi sudbeni postupak ono će se osnovati. A ja sam vas pitao da nam lijepo kažete na koji vi točno predmet ciljate pa bi bio interes HDZ-a to sakriti da ne dođe do javnosti. Kad su svi predmeti u kojima je došlo do određenih nezakonitih radnji imaju svoj epilog na sudu. I čim imaju sudski epilog ne mogu biti predmet istražnog povjerenstva. Vrlo jasno smo tražili i upravo o tome smo govorili u medijima ste imali primjer, ovaj primjer oko toga da je čovjek bio sada obaviješten i da neki dio informacija curi na taj način da vi odjednom skužite da ne možete sa bankom više komunicirati. To znači da su vas skinuli. Pa to je čak i jedan poznati odvjetnik je govorio o tome, novinari su o tome govorili. To je recimo jedan od takvih primjera. Ali oni svi govore da ih ima puno i sada mi vama moramo dolaziti ovdje, moramo raditi radnu skupinu, pa onda vama uvaženim stručnjacima jer svi se držite kao veliki stručnjaci. I onda ćemo vam takve pobrajati i onda ćemo moliti jer vi sa 16% glasova ste toliko naravno moćni sa najmanjim brojem glasova uopće u povijesti, brojem ljudi koji su izašli. I opet nam držite lekcije. Puno toga ima, puno. Poštovani predsjedavajući, kolega Matula evo stvarno sam pokušao brižno i pažljivo slušati vaše izlaganje i nisam uspio prokljuviti temu vašeg očitovanja na temu koja je ovdje, a to je istražno povjerenstvo koje se moram suglasiti sa svima koji su do sada govorili stvarno, a kao neki pravnik sa mislim dvadeset godišnjom karijerom mogu odgovorno tvrditi preširoko postavljeno, stavljeno na neke temelje koji nisu onako pravnički rečeno osnovane. Evo ja sam potpredsjednik i Odbora za pravosuđe, na svakoj sjednici, ono je danas javno prenošeno, a prisustvo oporbe je tamo izuzev časnih izuzetaka iz SDP-a nije bilo nikakvo skoro. Prema tome, evo ja vam mogu i svoj stav, mislim da vam je ako ništa drugo i ovo kako ste ga postavili prijedlog istražnog povjerenstva po mojoj ocjeni nije u skladu sa odredbom članka [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] 125. Ja jednostavno nemam tu što drugo reći nego stvarno moram ići kao vaša kolegica koja je krenula Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, policijski Nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, PNUSKOK. Od toga kreće preko Savjeta za koordinaciju Sigurnosno-obavještajne agencije, Sigurnosno-obavještajna agencija SOA, operativni tehnički centar. Čije su koje uloge od toga vjerujte da da, ja to priznajem. Ima nekoliko novinara koje ste još dopustili, koje vaša ekipa ne tjera, ne progoni i ne tuži na sve moguće načine. Što to ima? Pa to vam je jasno. Pravite se da ne razumijete. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Damir Habijan.

Poštovane kolegice i kolege, evo rekao bih zapravo da i trenutačna prisutnost od 40 predlagatelja najbolje govori koliko vi sami vjerujete u ovaj prijedlog za osnivanje ovog istražnog povjerenstva. Mnogo je toga već rečeno, ja ću pokušati ovoga skraćeno nešto reći o ovoj temi. Već smo čuli dakle pravni temelje za osnivanje ovog povjerenstva je Članak 92. Ustava RH i Zakon o istražnim povjerenstvima. Člankom 1. vašeg prijedloga odluke naznačili ste kako je to …/nerazumljivo/… dakle utvrđivanje ometanja, onemogućavanja ili drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage, uključujući i fazu izvida i procesuiranje slučajeva korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. S druge strane odredbom Članka 3. Zakona o istražnim povjerenstvima propisano je kako se za svako određeno pitanje osniva posebno istražno povjerenstvo, dakle naglašavam ponovno mada je već ovdje bilo više puta rečeno određeno pitanje. Ovako kako je to postavljeno u ovom prijedlogu je sve osim što je određeno. Postavlja se pitanje da li se predmet istraživanja odnosi na neke slučajeve prije, trenutno ili ubuduće. S druge strane zakonom je određen rok u kojem je povjerenstvo dužno obaviti svoju zadaću to je dakle od 2 do 6 mjeseci, a prijedlogom koji ste vi dostavili naznačili ste rok od 6 mjeseci. Prema tome, ovako kako je formuliran ovaj prijedlog ispada da se isti odnosi na pitanja nekih budućih eventualnih pojavnosti obuhvaćenih ovim prijedlogom. Nadalje, ukoliko se ovaj prijedlog odnosi na pitanje postupaka koji su u tijeku onda napominjem, a to sigurno znate kako je odredbom Članak 4. Zakona o istražnim povjerenstvima propisano da se isto ne može osnovati za pitanja o kojima je pokrenut sudbeni postupak tako dugo dok taj postupak teče. Također, ovim prijedlogom postavlja se u zadatak povjerenstva da ispiti pod kojim uvjetima se predsjednik RH, vlade, sabora izvještava u izvidima o istražnim radnjama. Na to pitanje, ko što sam već rekao malo prije ne trebate osnivati povjerenstvo dovoljno je da pročitate odredbe Zakona o kaznenom postupku. Također ovakvim prijedlogom dovodi se u pitanje i načelo trodiobe vlasti i vladavine prava. Naime, vlast u RH ustrojena je na načelu trodiobe vlasti, sudbena, zakonodavna i izvršna. S druge strane usvajanjem ovakvog prijedloga koji predviđa sa se istraživanjem obuhvati rad MUP-a, Ravnateljstva policije, PNUSKOK-a, SOA-e, Državnog odvjetništva, USKOK-a, redovnih sudova, Ustavnog suda RH, Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, Ureda predsjednika države, sabora i vlade, saborskog Odbora za unutarnju politiku itd., derogira jedno od temeljnih načela ustavnog poretka RH. Naime, riječ je između ostalog o neovisnim i samostalnim pravosudnim institucijama, malo prije je to i kolega Katičić spomenuo, a ovdje bi još spomenuo jednu odluku Ustavnog suda iz ožujka 2000. godine koja je citiram između ostalog rekla, načelo diobe vlasti iz Članka 4. Ustava jedno je od onih pravila za ustrojstvo državne vlasti koje su korisna utoliko ukoliko služe vladavini prava i brane je. Iako sama po sebi nema nezavisnu vrijednost načelo diobe vlasti jedno je od elemenata vladavine prava jer sprječava mogućnost koncentracije ovlaštenja i političke moći samo u jednom tijelu. Prema tome, jasno je kako bi usvajanjem ovakvog prijedloga i davanjem ovlasti, neograničenih ovlasti istražnom povjerenstvu derogirali načelo trodiobe vlasti. Također, vi ste ovim prijedlogom predložili od 15 članova dakle povjerenstva da njih 8 bude iz redova oporbe odnosno da većinu čine predstavnici oporbe. Na opisani način oporba bi osnivanjem ovog povjerenstva došla da mimo volje birača iskazane 5. srpnja ove godine nadzire rad vlade i sabora u kojoj većini ima pozicija. Na kraju ponavljam osnivanjem ovog povjerenstva na način kako je to predloženo ovim prijedlogom doveli bi u pitanje načelo trodiobe vlasti, vladavine prava, a prije svega doveli bi u pitanje rad neovisnih i samostalnih državnih tijela. I iz tog razloga ne samo zato ko što je već bilo rečeno da netko pripada nekoj stranci nego prije svega ko pravnik i odvjetnik ovakav prijedlog zasigurno ne mogu podržati. Replika prije svega na to što kažete kako ovdje nema nikoga u ovaj srazmjerno kasni sat i u tom smislu naravno toga ste svjesni da ste to donijeli takvu odluku da jedno vrlo osjetljivo identitetsko pitanje stavite ujutro na raspravu, a da nakon toga kada ste dobro sigurni da samo rijetki novinari koje stvarno ovo zanima sada prate i mediji eventualno ovo o čemu se radi, da je tek sada to na redu za raspravu. Dakako da to isto tako ima veze sa ovim argumentom. I u srazmjeru sa time ne vidim, ovdje govorim sada u svoje ime, mi ionako niti nemamo veću mogućnost nego zbog protupandemijskih mjera evo u ovom trenutku ja sam sada jedan još može biti samo moja kolegica koja se priprema za kraj, da. Hvala lijepa. Dakle ovdje je 10 članova HDZ-a, vas je 5. Ja ponavljam ako vam je doista stalo do ovakvog prijedloga, onda bi ja bio ovdje ja bi se za njega borio i pokušavao argumentirano dokazati da je ovaj prijedlog ispravan. Vi ste nakon pola sata što ste čuli izlaganje kolege Bošnjakovića i Bačića jednostavno pobjegli. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Habijan jako je važno da se vidi tko se zaista bori protiv korupcije, a tko o tome samo govori, samo lamentira. Dakle borba protiv korupcije je puštanje da nadležna tijela samostalno rade svoj posao. Dakle cilj Vlade RH je da se korupcija prevenira, da nema zaštićenih bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na ime i prezime, bez obzira na dužnost koju obnaša, a HDZ i Vlada donijela je okvir za borbu protiv te korupcije sa svim pripadajućim strateškim dokumentima. Hvala lijepa kolegice Baričević, pa slažem se s vama dakle htjeli to neko ovdje priznati ili očito nekome ne odgovara, ali doista jest pod vodstvom dakle vlade koje su bile pod vodstvom HDZ-a donijeti i ako gledamo i zadnji ZKP, dakle nakon 2013. godine koja je uvelike koliko god možda mi ne možemo još uvijek biti zadovoljni poboljšao i ubrzao same postupke donijeti su i određeni strateški dokumenti, donijet je i akcijski plan borbe protiv korupcije. I uostalom i postupci koji su dobili svoj sudski epilog, dakle gdje se vidi da ne postoji nikakva prepreka i da nema nikakvih opstrukcija u vođenju borbe protiv korupcije.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Habijan. Da li u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, a koliki je maksimalni zakonom propisani rok za rad istražnog povjerenstva moguće dati odgovore na pitanja u prijedlogu za osnivanje tog istog povjerenstva.

I tu se mogu složiti, ovdje je bilo rečeno, mislim da je kolega Bačić pričao o tome. Ovo su zapravo teme i pitanja za određenu radnu skupinu za pripremu nekog budućeg zakonskog prijedloga ili za neki znanstveno-istraživački rad koji će utvrđivati neke manjkavosti. Evo zakonodavnom, institucionalnom okviru itd. Dake, ovo nije predmet za istražno povjerenstvo obzirom da kolega Grbin je ovdje spomenuo da njemački Parlament radi drugačije. Ali kolega Grbin dok je to govorio vrlo jasno je rekao konkretan slučaj koji se raspravlja, dakle pred tim istražnim povjerenstvom, dakle konkretan slučaj i konkretna pitanja i konkretno tijelo koje bi trebalo odgovarati pred ovim povjerenstvom.

Evo usput budi rečeno gospodinu Matuli želim pojasniti da je u ovom krugu zastupnika HDZ-a desetoro diplomiranih pravnika i k tome njih troje sa položenim pravosudnim ispitom, pa onda vjerojatno možemo svoj stav temeljiti na nekakvoj pravnoj struci bez sufliranja aktivističkih opredijeljenih političara ili drugih koji sufliraju u ovom krugu. Nama takve pomoći ne treba. Ono što je vrlo važno to je kolega Habijan da naglasimo ovdje u ovoj raspravi da je uvijek povjerenstvo bilo određeno za točno određeno pitanje.

Dakle, do sad ako se ne varam 11 je bilo istražnih povjerenstava, konkretna su uvijek bila pitanja, konkretni je uvijek bio predmet rasprave. Prema tome nikako, to vam uostalom i piše u članku 3. Dakle, ja ne znam tko je konkretno pisao ovaj prijedlog ali vi ste kolega Matula rekli treba slušati struku, pa evo kao što je rekao kolega Bačić ima nas ovdje 10 koji smo diplomirani pravnici, neki položili pravosudni ispit pa dopustite da ipak nešto znamo o ovom dijelu koji se tiče poznavanja pisanja ovakvih prijedloga, odnosno poznavanja pozitivnih propisa koji reguliraju ovu materiju.

Poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Korupcija je tumor društva. Ona ne uništava samo ekonomiju i otežava socijalni status naših sugrađana, ona uništava i sam moral društva. Počelo je kod nas devedesetih godina sa privatizacijskom pljačkom, nastavilo se sa korupcijom u državnim tvrtkama. Dakako, moramo reći da je dio velikog tog problema prolazi od velikog udjela državnog vlasništva u Hrvatskoj hoteli, poslovni prostori, zemljišta, stanovi, tvrtke. To je velik dio vlasništva države, jedinice lokalne i područne samouprave samo je plodno tlo za korupciju. Ta korupcija samo povećava nejednakosti u društvu, ali ne povećava na onaj način na koji je to hajmo reći u nekim normalnim zemljama gdje ljudi svojim sposobnostima poduzetničkim, znači radom dolaze do nekog bogatstva. Kod nas je na žalost dosta vremena bogatstvo stvaralo kroz veze i kroz korupciju. To je naravno, korupcija je naravno i pitanje regulative i također pitanje sudske prakse. Tu se moramo uvijek sjetiti da na žalost i hrvatski sudovi su skloni davanju minimalnih kazni ili kazni nižih od onih propisanih minimalnih do maksimalnih. Skloniji su bili minimalnom kažnjavanju. Da, zakazale su nam institucije. Godinama traju postupci.

Naši oni koji su naši političari i poznate osobe ulaze u zatvor, izlaze iz zatvora sa vrećicama to je pravi reality show postao. To je ono što smeta našim građanima. To uništava volju građana dakako, ali i sam korupcija može biti opasna i opasna je za samu demokraciju. Oni koji su korumpirani uvijek će imati puno više novca i sredstava za voditi kampanje, za reklamirati se. Zato je korupcija i opasnost za samu demokraciju. Već sam rekao da korupcija uništava ekonomiju, ona uništava moral društva. Ali moramo i pitati što ona radi našoj budućnosti, kakvu pouku daje mladim ljudima? Mladi ljudi gledaju svoje očeve i majke kako rade za plaće od tri, četiri, pet, šest tisuća kuna, gledaju svoje bake i djedove sa malim primanjima i onda gledaju korumpirane političare i osobe vezane uz njih kako voze skupe aute, žive u luksuzu, imaju sve što im je potrebno. I onda ponovno gledaju svoju obitelj baku, djeda, oca ili majku kako se bori svaki dan, kako pošteno žive, kako jedva krpaju kraj s krajem. Koje pouke na žalost ti mladi ljudi mogu povući? Korupcija je naravno opasna i za ljude koji su u politici, za one ljude koji su pošteni. Oni koji su pošteni nemaju takva sredstva kojima se mogu promovirati kao oni političari koji su korumpirani. I zato smatram da bi doista svi pošteni političari trebali sudjelovati u toj borbi protiv korupcije i njima je u interesu da se riješe onih koji su korumpirani, koji pred njima imaju na žalost prednost. Smatram da je dobro podržati ovakav oblik nadzora, ovo istražno povjerenstvo koje bi znači bilo tijelo Hrvatskog sabora najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela u RH koja i prati javnost. Kada se obračunamo sa korupcijom tada će početi oporavak ekonomski, ali i moralni oporavak za naše društvo. Poštovani kolega Prica, već sama činjenica, gospodin Habijan je ispravno primijetio da imamo pravni alat za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Međutim, činjenica je da od 2014. godine u najspecijaliziranijem tijelu za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije nemamo popunjen odjel za financijske istrage. Zatim činjenica da zadnjih nekoliko godina rapidno pada prodor naših istražnih tijela policije, državnog odvjetništva u tamnu zonu borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije i zlouporabe droga jer ono samo ovisi o našem. Zanima me kako to tumačite? Ali evo već ovo istražno povjerenstvo o kojem razgovaramo, koje je predloženo ima prvu posljedicu a to je da o tome danas razgovaramo, da o tome razgovaramo u ovom najvišem tijelu. Gledaju nas građanke i građani Hrvatske i to je već hajmo reći po meni prva pobjeda protiv korupcije. Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Dalija Orešković. Nema je, gubi pravo. Sljedeća pojedinačna rasprava Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto reći o ovom istražnom povjerenstvu jer očito onako širok naslov tog prijedloga o osnivanju povjerenstva kaže da bi se to povjerenstvo trebalo očitovati, tj. baviti sa svime i svačim i da bi onda nakon što to obavi u nekih 6 mjeseci trebalo dati i određene rezultate. Sve ostalo je bilo više-manje i nevažno. Zato kad govorim o povjerenstvima valja se sjetiti da smo ih do sada imali 11. Svašta su istraživali od nestale pšenice, brodogradilišta koja su završila u stečaju, pa do zadnjih koje smo imali o Imunološkom zavodu i o Agrokoru. I sad smo slušali kako smo mi ovdje u ovoj većini koja je gotovo ista kao i u prethodnom mandatu protiv toga da se osnivaju povjerenstva. Zadnja povjerenstva su bila negdje tamo 2009. ili desete godine, onda osam godina nije bilo ničega i onda je prethodna Vlada, tj. prethodna većina osnovala dva na prijedlog oporbenih klubova jednog koji je došao sa strane Živog zida, drugi SDP-a. I sad slušamo kako smo mi protiv ovoga jer da to možemo, imamo većinu i možemo. Zato je meni važno ne samo što piše nego i tko to govori. I sad da bi znali tko govori pogledamo tko se potpisao tamo. I pogledam tih 40-tak imena i vidimo, dođeš ovdje spreman, mi smo se pripremali i jučer i danas da raspravljamo. Ta je rasprava trajala od jutra do navečer. Hajmo reći da si u zraku mogao osjetiti napetost, bilo je takvo vrijeme, klub SDP-a je bio potpuno ovdje sa najjačim imenima i raspravljalo se otvoreno o svemu.

I naravno stalno svi gledaju u ovu stranu. Ljudi koji su prošli procese za korupciju i onda završilo u zastari. Možda bi oni trebali sjediti ne znam s koje strane stola kao budući članovi povjerenstva, da li oni koji ispituju ili one koje se ispituje. Ili imamo ekipu koja je imala tarife, tarife za emisiju ako vas se želi oblatiti onda je tarifa. Za susret sa ministrom pod stablom tarifa. Za susret sa ministrom na nasipu tarifa. Mogu vam naručiti kaznenu prijavu, kažu, optužnicu. Ti su predvodnici ovog dokumenta i oni se smiju. Upravo zbog toga što znamo s kime mi ovdje razgovaramo jasno smo rekli od početka. Važno nam je što piše i čitali smo što piše. I ti su se vrlo potrudili da napišu ono što su htjeli samo da se o tome priča vjerojatno znajući da od toga biti neće ništa, svjesni oni toga. Pa zato jer smo vidjeli danas vođu oporbe koji je jedva dočekao da ga se izbaci sa sjednice vani sa dvije opomene, jer mi je prije toga jedan kolega također iz SDP-a rekao teško nam je o ovome raspravljati kad je ovo loše. I to je ono što bi mi kao većina valjda trebali podržati, a jasno je da tu nema što. Što su htjeli ovi saborski istražitelji predvođeni gospodinom koji se zove Nikola Grmoja? Istražiti sve institucionalne istražitelja da saznaju zašto ti istražitelji ne znaju istraživati, a oni znaju. Oni u Saboru imaju satniju istražitelja, sve mogu istražiti, mogu vas naći gdje god jeste, mogu vam naći što god nemate, oni vam crtaju mete, oni vam kažu zašto ste vi loši. Da sakriju sve loše što imaju za sebe. I mi o njim nešto znamo. I to hrvatski građani moraju znati. I ne prodajte građanima ove priče jer ako želite istražno povjerenstvo onda napišite jedno pitanje i bavite se s tim pitanjem. Nemojte pisati ovakve čitabe na 5, 10 stranica iz kojih se ništa ne može saznati. Imali smo već takvih stvari i nije bilo [[Upadica: Vrijeme.]] dobro.

Poštovani kolega Boriću, ponovno šuplja, cinična argumentacija. Znači da uputimo povjerenstvo koje bi se bavilo usko specijalizirano jednim slučajem onda biste rekli da je pokrenuta istraga i da ne može ići to povjerenstvo. Nitko ovdje nije crtao bilo kome metu, ja sam imamo raspravu u kojoj nisam spomenuo znači bilo koju aferu. Nisam spomenuo niti jednu konkretnu osobu osim što sam spomenuo vas, kolegu Bačića, gospodina Šeksa u kontekstu toga da uvijek se javite s nekim argumentom kontra istražnog povjerenstva. Dakle, ne znam što ste slušali i ponovno niste iznijeli niti jedan suvisao argument protiv ovog istražnog povjerenstva. Ja smatram da to pokazuje da jednostavno ste u strahu, u velikim ste problemima. Dakle stožer vam se i znanstveni savjet Vlade, a i cjelokupno upravljanje ovom krizom oko korona virusa raspada pred očima hrvatske javnosti i hrvatskih građana. Međusobno se prepucavate, više se ne zna tko pije, a tko plaća i najmanje što vam u ovom trenutku treba i ja tu imam razumijevanja za vas je rasprava o korupciji u hrvatskom društvu. A toliko afera je izašlo, ja ne tvrdim da je znači ova Vlada odgovorna za sve to što se događalo, ali toliko je tih afera vezano uz vašu stranku, vezano uz vaše koalicijske partnere, vezano uz gospodina Bandića, pa evo danas izlaze znači informacije o zagrebačkoj žičari. To je vaš vjerni koalicijski partner. Vaš vjerni koalicijski partner, dijete znači odnosno da dijete SKH, čedo SDP-a i gojenac HDZ-a Milan Bandić. To je vaš vjerni koalicijski partner. I vi ne želite raspravu, vi ne želite raspravu znači o korupciji i ja sam to, ali priznajte, recite mi to ne želimo u ovom trenutku, ne želimo da se o tome raspravlja, ne želimo bilo kakvo istražno povjerenstvo. Koje? Ono Agrokoru koje ste ugasili, a gospodinu Sinčiću iz Živog zida ste dali preko ljeta, on je imao preko ljeta istražno povjerenstvo u Imunološkom zavodu. I čak je to povjerenstvo odradilo dobar posao. Institucije nisu ništa poduzele oko toga. A sada vam neki tjednici pišu o tome koliko je Hrvatska izgubila jer ste sustavno uništavali Imunološki zavod. Iako nije bilo epiloga, nije bez veze i neće taj trud tog istražnog povjerenstva biti uzaludan, doći će to sve jednom na naplatu kolega Boriću. I što nam ovih dana poručujete? Ne želimo istražno povjerenstvo, to nam nije potrebno. Ne želimo referendume, kaže i to imate asistenciju nekih kolumnista određenih tiskovina. Kažu trebaju se HDZ i SDP dogovoriti da više ne bude referenduma. Znam idete sa zakonom da više ne bude referenduma. Pa prodajte Švicarcima taj patent. Nema istražnih povjerenstava, nema referenduma, ukinite i izbore, ne trebaju vam ni izbori i prodajte taj patent negdje, možda se može dobro zaraditi kolega Boriću s tim patentnom. Ali hrvatski narod to prati i sve će vam se to kao bumerang vratiti u glavu, kao bumerang. I onda ćete pričati o tobožnjoj radikalizaciji društva koju ste sami proizveli jer gurate stvari pod tepih, jer se ne želite obračunati s korupcijom, jer ne želite hrvatski narod o ničemu pitati. Vi biste upravljali, vi biste mažnjavali lovu, vi biste se ponašali kako ne treba i da sve to bude bez bilo kakvih sankcija.

Možda pod ovim svijetlima je to tako. Međutim, narod je svjestan i on je nas birao da mi osnujemo znači, da se mi borimo protiv korupcije, a ne da imamo svakodnevno curenje informacija u najvećim kriminalnim i korupcijskim radnjama i nas se onemogućuje kao saborske zastupnike od strane većine teror nad manjinom da se osnuje povjerenstvo u kojoj bi oni imali većinu. Povjerenstvo, da li je utjecaj politike na institucije neovisne, naravno da je kad je Šeks sastavio sa svojim kumom Brankom Bačićem, sa predsjednikom Ustavnog suda Šeparovićem, naravno da je lajtmotiv HDZ-a da ovo skroz se zaboravi i da se nastavi kao što su počeli. Koliko je kolega Borić kako ga vi nazivate Plenkovićeva pahuljica pogubljen govori najbolje njegov argument koji je iznio ovdje u raspravi. Pa on je iznio najsnažniji argument za istražno povjerenstvo. Optužuje, ja mislim da misli na kolegu Vrkljana da mu je otišla presuda u zastaru. Vi želite reći da je kolega Vrkljan korumpiran, da je trebao biti na udaru pravosuđa, da je otišlo sve u zastaru. Pa to pokazuje da nam sustav ne funkcionira. Pa vi ste najveći zagovornik ovog istražnog povjerenstva. Nama, ja molim kolege iz oporbe da uopće ne raspravljaju. Najsnažniji argument zašto nam je potrebno istražno povjerenstvo je iznio Josip Borić i ja mu se zahvaljujem što se na kraju ove rasprave pridružio opoziciji i nadam se da neće imati problema u vlastitoj stranci.

Zastupniče Grmoja, evo za početak zastupnik kolega Habijan je malo prije tijekom odgovora na jednu repliku rekao da je oporba pobjegla iz Sabora. S obzirom da smo nakon nedavnih presuda Sanaderu i HDZ-u čuli od premijera da je ovo novi HDZ, a da sada taj isti premijer ovdje nije, a i taj isti HDZ zapravo ne želi podržati ovo istražno povjerenstvo postavio bih vam pitanje mislite li možda da su HDZ i vladajuća većina ti koji danas zapravo bježe. Pa ovo jest novi HDZ, znači ovo su sve novi ljudi koji nemaju nikakve veze sa Sanaderovom vladom. Gospodin Jandroković, predsjednik Sabora nema nikakve veze sa Ivom Sanaderom i Sanaderovom vladom. Kolega Bačić nema nikakve veze sa Sanaderovom vladom. Ante Sanader nema nikakve veze sa Sanaderovom vladom. Ovo je gospodine Nađi novi HDZ i molio bih vas da tu činjenicu konačno prihvatite i oni nikada ne bi bježali od bilo kakvih istraga i bilo čega, znači što smjera da se nekakva korupcija istraži.

Znači ja sam bio u HDZ-u i prije i sad sam i ta stranka nije promijenila ime kao što je promijenila stranka MOST. Čuli smo da je stranka MOST promijenila ime, da je imala nekakav svoj sastanak, nekoliko članova i da se nakon što su se zvali MOST ponovno zovu MOST tako da više nemaju narandžastu boju.

Replika uvaženi zastupnik Marin Miletić.

Mene kao novog zastupnika u ovom sazivu, gospodine Grmoja zašto ustrajete, zašto ustrajete na povjerenstvu a vjerujem evo ja sam tu kratko, ali shvatio sam sheme i načine na koji funkcionira otprilike sve. Iz kojeg razloga ustrajete toliko. U cijeloj toj priči, vi, mislim cijela oporba ali evo sad ste ovdje u ime predlagatelja. Koji smisao je toga i kakvu poruku šaljete time hrvatskoj javnosti? Dakle, vrlo je jednostavno. Želimo da se vidi tko je za to da se stvari istraže, da vidimo gdje su problemi unutar sustava, a tko se boji istine. I to smo već mogli vidjeti danas u ovoj raspravi.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Ja bih se malo našalio na početku čisto da u ove kasne sate da se malo razvedrimo. Mi smo danas trebali imati objedinjenu raspravu po ove dvije točke. Zašto objedinjenu raspravu? Zato što koliko ja znam, a ne znam da li je drugačije gospodin Mamić još uvijek u BiH i uzimajući u obzir njegov položaj njemu je u BiH jako dobro. A s druge strane on je završio u BiH zahvaljujući onoga što smo nas 40-tak odlučili potpisati zato da bi utvrdili neke stvari. Ja sam čuo od bivšeg ministra HDZ-a da mi imamo dobre zakone. Točno, mi imamo dobre zakone, većinu ih je pisao HDZ-ove vlade su ih pisale, apsolutno neprikosnoveno. Po onoj božjoj „ne kradi“, dakle u Hrvatskoj je korupcija zabranjena. I ne samo korupcija i druga kaznena djela su zabranjena i trgovina utjecajem itd. I mi imamo dobre propise. Dakle, nešto ovdje ne štima, a da ne štima to i mi i hrvatski građani čitamo u novinama. Da li je za to dovoljno pročitati Kazneni zakon, ja mislim da svi znamo čitati i pisati barem oni koji su završili osnovnu školu ne treba za to biti poseban pravnik, niti imati pravosudni ispit. Zakone koji su odredili hrvatsku privatizaciju su isto pisali pravnici. Neki s pravosudnim ispitom možda pa smo vidjeli kako je završila privatizacija u Hrvatskoj. Mi se ovdje bavimo politikom. Mi donosimo zakone bez daljnjega da ih donosimo, ali mi donosimo političke stavove.

Ne sviđaju nam se, pa imamo većinu. Dakle, imamo većinu, imamo većinu koja može šarati, koja može pisati amandmane i koja može reći ne ovako, apriori odbacujemo. Percepcija javnosti dal će biti dobra za oporbu, neće, dal će biti dobra za vladajuće, neće. Bit će loša percepcija u hrvatskoj državi, u hrvatskoj vlasti i u Hrvatskome saboru.

Čuli smo gospodina Borića kako nevjerojatno samouvjereno kaže da se povjerenstvo treba baviti jednim pitanjem. U Zakonu o istražnim povjerenstvima jasno piše treba se odlukom definirati krug pitanja kojima će se povjerenstvo baviti, u množini, više pitanja. Imamo ih ovdje. Imamo jedno, jedan ključni cilj, imamo područja i imamo krug pitanja koja će se istražno povjerenstvo, kojima će se istražno povjerenstvo baviti. Čitajte, pročitajte u zakonu pa ćete vidjeti. Dakle, i to ne stoji kao i mnoge druge stvari koje su ovdje danas izrečene, a koje se mogu svesti na to da nam istražno povjerenstvo nije potrebno, jer, a to je rekao već i premijer, institucije rade svoj posao. To nam je rekao i premijer. Institucije rade svoj posao, nema potrebe za istražnim povjerenstvom. Pa tko još koriti često tu sintagmu? Institucije rade svoj posao. Pa glavni jatak, prijatelj, kolega u zločinu gospodina Plenkovića gradonačelnik Zagreba gospodin Bandić. Moj kolega je danas trebao sa mnom biti ovdje ali pokušava u gradskoj skupštini Tomislav Tomašević, pokušava spriječiti rasprodaju ono malo obiteljskog srebra koje je Zagrebu ostalo, a koje se pokušava rasprodati iz razloga što je naravno HDZ podržavao Bandića godinama u skupštini, podržavao njegove megalomanske projekte koji uvijek završavaju sa trostrukom cifrom od planirane, između ostalog i žičaru, koji je podržao njegov proračun i koji će sad podržati njegov proračun sa proračunskom rupom većom od milijarde kuna za narednu godinu. A da bi stabilizirali proračun će mu dići ruku za to da se proda ni manje ni više nego Zagrepčanka, Paromlin i Gredelj i to već nakon što su mu digli ruku za to da privatizira ili kako se to popularno sad zove javno privatno partnerstvo, a znamo šta je zapravo jel, iz javnog proračuna se financira a u privatne džepove se profitira, dio Kvatrića odnosno blok Badel. Dakle, dižete ruku za rasprodaju ogromnih dijelova zapravo Grada Zagreba da bi stabilizirali proračun za narednu godinu koji ste vi destabilizirali zajedno sa Bandićem, a treba vam ta stabilizacija jer netko mora, od nekud se moraju platiti plaće za sve one vaše članove koje je Bandić zaposlio u gradskoj upravi i u Holdingu. I tako ta koalicija opstaje godinama, on vama zapošljava vaše članove, vi njemu izglasavate proračun, izglasavate mu projekte za koje znate da su koruptivni. Kad se dokaže da su koruptivni, kad se pokrenu postupci zbog tih onda vi kažete da niste imali ništa s tim, a žičaru ste vi uvjetovali, imali ste mogućnost nadzora, držite mu većinu u toj skupštini. I pustili ste da se dogodi to što se dogodilo, da se izvuče minimalno između 80 i 100 miliona kuna na neviđeno van iz projekta. I da se time ugrozi sigurnost građana. Dakle, kad govorimo o korupciji ne govorimo naravno samo o Gradu Zagrebu, govorimo o koruptivnim slučajevima diljem Hrvatske, razgovarali smo ovdje o JANAF-u, razgovarali smo ovdje o Krš-Pađene, razgovarali smo o mnogim drugim aferama, mnoge od njih datiraju još iz prošlog desetljeća i još nisu završene. Nisu završene iz razloga što ono što premijer kaže nije istina. Institucije ne mogu odraditi svoj posao posebno u aferama vezanim za političku korupciju jer postoje evidentne opstrukcije curenja informacija i nelegalnosti u tim postupcima. I kad se to napokon jednom želi istražiti, kad se napokon na temelju te istrage žele te rupe zakonodavno i institucionalno riješiti onda vi kažete ne može. I ok, da, imate većinu. Sada imate ovdje većinu.

Poštovane kolegice i kolege, evo pokušat ću završno sublimirati sve ono što su stavovi Kluba HDZ-a. Prije svega želim se osvrnuti samo na netočan navod kolegice Benčić koja je sad iznijela ponovno u ovom svom završnom izlaganju ispred svog kluba. Članak 3. kolegice Zakona o istražnim povjerenstvima kaže da se istražno povjerenstvo osniva odlukom sabora za svako određeno pitanje za koje se osniva posebno istražno povjerenstvo. Dakle, to smo nekoliko puta danas ponovili i upravo zato smatramo da je način kako je ovdje predloženo u samom prijedlogu odluke postavljen preširoko jer sva pitanja koja ste naveli da želite da istražno povjerenstvo istražuje su postavljena preširoko. I pitanje je uopće obzirom da istražno povjerenstvo treba istražiti svu dokumentaciju vezano na tako široko postavljena pitanja, a i područje istraživanja gdje smo vidjeli da je obuhvaćeno nekakvih 10-tak institucija, a isto tako mora ispitati sve one koji imaju saznanja o svim tim pitanjima, uopće dovodi u pitanje da li bi to bilo moguće napraviti unutar 6 mjeseci što je maksimalan rok rada istražnog povjerenstva jer tako široko postavljena pitanja i područja ustvari ste napravili na način da niste postavili pitanje određenoj, određenom predmetu nego o pojavi, jer korupcija, ovdje vi danas cijelo vrijeme govorite o korupciji kao pojavnosti u hrvatskom društvu. Dakle, HDZ ne negira problem korupcije u društvu, niti smo to ikada činili. Dakle, smatramo da se protiv korupcije treba boriti i to konstantno činimo u kontinuitetu donošenjem zakona i antikorupcijskih mjera. Dakle i kolega Bošnjaković je ovdje naveo koji su sve zakoni od izmjena Kaznenog zakona, Zakon o kaznenom postupku, od donošenju Zakona o državnom odvjetničkom vijeću, državnom sudbenom vijeću, o donošenju i u stvari uspostavljanju Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, donošenja Zakona o pravu na pristup informacijama i x drugih zakona, dakle dokazuje da se želimo sustavno boriti protiv te pojavnosti, ali ne možemo na ovakav način postavljati istražna povjerenstva koja će prije svega dovesti u pitanje trodiobu vlasti koja je temelj koji smo isto tako postavili Ustavom za vladavinu prava. S druge strane na ovako široko postavljeno, postavljena pitanja ne možemo pristati iz razloga što na taj način nećemo u stvari dobiti odgovore ni rješenja za problem korupcije u društvu. Mi moramo shvatiti da sustav je postavljen, unutar svih ovih institucija postoje, dakle i predviđeni su zakonom načini na koje i mehanizmi na koje se nadziru svi oni koji provode određene procese. Mi ovdje kao saborski zastupnici kao predstavnici zakonodavne vlasti imamo tu mogućnost kad dobivamo izvješća i od sudbene vlasti i od državnog odvjetništva imamo mogućnost propitivanja da li oni rade dobro, imamo mogućnost predlaganja. Isto tako oni imaju mogućnost kad podnose izvješće ukazati na nedostatke što se tiče zakonodavnog okvira. I mi smo onda temeljem tih izvješća u mogućnosti tražiti bolja zakonodavna rješenja. Smisao osnivanja istražnih povjerenstava je upravo za istraživanje onih pitanja koja nisu, određenih pitanja koja nisu obuhvaćena nekim postupkom, a interes javnosti za njih je vrlo visok. Ja nisam danas ovdje čula da postoji iti jedan predmet da ste ga vi naveli za koji nije procesuiran i za koji bismo mi trebali kroz ovo istražno povjerenstvo saznati neke činjenice. Na ovakav način kako ste vi postavili stvari mi bismo istraživali, vjerojatno bismo ovdje trebali sakupiti svu dokumentaciju i to ne znam koliko unazad godina i od sudova i od DORH-a i od USKOK-a i onda kao revizori njihovi to iščitavati, provjeravati. Jer ako ne mislite na konkretan predmet ja ne znam na koji način ste mislili utvrđivati. Jer povredu zakonitosti morate utvrditi u odnosu na nešto.

Zahvaljujem se. Povrijeđen je Članak 238. jer je poštovana zastupnica vrijeđala, da dakle mi smo da smo nekoliko puta lagali oko toga, da treba li biti jedno pitanje ili više. Evo ja ću vam sada konkretno pročitati članak. Prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva mora sadržavati određenje javnog interesa, odredili smo ga, cilj istraživanja to je to jedno pitanje šta je cilj istraživanja, obuhvat, nakon toga područje istraživanja to smo također navodeći institucije [[Upadica: Vrijeme.]] rekli i onda [[Upadica: Vrijeme isteklo.]] krug pitanja koje će istraživanjem biti obuhvaćena.

Slijedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Žalosno, jadno i bijedno da nitko pred nas saborske zastupnike nije došao iz hrvatske Vlade što govori o prijedlogu 40 saborskih zastupnika, o ozbiljnosti hrvatske Vlade i koliko drže do digniteta parlamentarne demokracije i da je Andrej Plenković uvodi diktaturu u strahu od svojih znači uvlači strah u svoju većinu jer ne mogu vjerovati da nitko nije došao od predstavnika Vlade. Kolegice i kolege jel to korektno od Vlade RH da nije nitko došao, vi ste ih podržali znači vaša je odgovornost, nitko nije došao na ovako značajnu i bitnu temu. I ne samo to, sve ste napravili vrlo kvalitetno, vrlo kvalitetno. Ne prenosi nitko, možda nekakva privatna televizija, govorimo o javnom servisu. Koji su razlozi da se ovo baca pod tepih, da se ovo krije. I naravno da nam se smijete u lice. Al to nije demokracija. Jednoga dana bit će oporba drugo, oporba će biti vladajuća i mislim u demokraciji smo i obrnuto. Pa ne možete demokratske dostignuća urušavati, urušili ste ovdje u saboru u prošlom mandatu kad ste ukinuli znači dostignuta prava govora saborskih zastupnika izmjenama Poslovnika, ograničili ste broj replika, broj stanki da saborski zastupnici mogu iznositi neovisno o temi određene probleme iz područja odakle dolaze. I danas kad raspravljamo o ovoj značajnoj temi, vrlo značajnoj nema predstavnika Vlade i zatvoren je javni i medijski prostor, javni servis. Vi ste u tome uspješni, ali to nije dobro za demokraciju, to je diktatura, to su elementi diktature. U parlamentu mi nemamo pravo uvesti diktaturu. A ovo što traži oporba ili 40 saborskih zastupnika o tome se treba raspravljati. Činjenica da se mjere probijaju, to je činjenica da se mjere probijaju i to je bio ključ oko slučaja Krš-Pađene. Al vi preuzimate odgovornost ako ne želite kao saborski zastupnici većine podržati ovo povjerenstvo. To je uloga saborskog zastupnika.

A još jednom ću ponoviti, iznimno iznad svega je sramotno za ovaj visoki dom iz kojeg proizlazi hrvatska Vlada da nitko nije od predstavnika Vlade, ali to je kolegu Boriću smišno. Upri se ti smijat, to ti je najbitnije, al to nije demokracija, to su elementi diktature. Bez obzira slagali se vi sa mnom, sa kolegama ne znam iz drugih političkih opcija. I još jednom, oporba je ona bez obzira na svjetonazor, na ono, na ideološke stavove pokaziva da oporba brine o onom što građani traže od njih. Da daju prijedloge i to je vama također problem bez obzira na ideološko svjetonazorske ili ne znam koje druge razlike. Uloga oporbe je da sve napravi da Vlada napravi bolje, da rade i ministri bolje i bolje za naše građane. To je interes. I zato oporba je dala veliki broj amandmana i u slučaju proračuna, a vi na ovaj prijedlog niti jedan amandman, a imate većinu, pa dajte amandmane na ovo, dajte nekakve prijedloge. Možda neke vi bolje stvari imate, ali vi ništa. Al mi kad dajemo konstruktivne prijedloge, zakonske inicijative, amandmane na proračun ili bilo koje druge vrlo značajne dokumente vi ih odbijate. Al ja ti kažem kolega Boriću morete dovikivat iz klupe, vi preuzimate neprihvaćanjem ovog odgovornost za nefunkcioniranje, za probijanje mjera koje će se događati jer niste ništa poduzeli kao saborski zastupnik. Prepustili ste to kome? Pa mi svaki dan prepisivamo zakone, mi smo prenormirani, vjerojatno su to najbolji zakoni na svitu, ali se ne provode. Ne provode se zakoni.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Drugo, temeljne slobode i prava čovjeka i građanina iz Glave III Ustava RH, a pravo na pravedno suđenje ili na zakoniti sudski postupak jeste jedno od temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina iz Glave III Ustava RH. I treće, zakonitosti rada državnih tijela i javnih službi i pravnih osoba javnog prava, a propitivanje dakle utvrđivanje zakonitosti rada se također sadržava u ovome prijedlogu. Dakle ovaj prijedlog je školski primjer kako treba izgledati prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva u toj mjeri da bi ga trebalo izučavati na fakultetima. Dakle, sve kako piše u Članku 2. Zakona o istražnim povjerenstvima. Naravno mi se tu nalazimo u jednom začaranom krugu. Kada se postavi prijedlog istražnog povjerenstva za konkretnu stvar onda učinite sve da dođe do prekida rada istražnog povjerenstva, a kada se to napravi široko onda je preširoko.

Dakle, kad je došlo do ideje o istražnom povjerenstvu, autor je, autor te ideje je Nikola Grmoja, a kolege iz Možemo su dali najveći, veliki doprinos sastavljanju prijedloga odluke, a sve oporbene stranke, ono što vi volite reći koalicija žutih, zelenih, crvenih, crni i ne znam kojih vragova krajnje, krajnje lijevo, krajnje desno to, dakle je uspjela dogovoriti i tekst ove, ove odluke. Sava pitanja koja su ovdje postavljena su postavljali u svojim međusobnim retoričkim bravurama predsjednik države i predsjednik Vlade. Tko je znao, kad je znao, jel trebao znati, zašto je trebao znati, zašto nije trebo znati, tko je gdje bio, tko gdje nije bio, koje još bio još bio od onih koji nisu bili? Prema tome to je sve ovoga bilo obuhvaćeno u trenutku kada se ovaj prijedlog odluke, kada se ovaj prijedlog odluke ovoga uputio. To je dakle negdje korespondiralo sa početkom afere JANAF. Dapače čak su kolokvijalno mediji govorili da je to istražno povjerenstvo u aferi JANAF pa smo mi morali uvjeravati da neće biti o aferi JANAF jer da se o tome ne može osnovati istražno povjerenstvo. Ovo je bila jedna prilika nažalost izgleda propuštena da utvrde kako sam naslov, naslov odluke kaže utvrđivanje ometanja, onemogućavanja i drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage uključujući fazu izvida i procesuiranje slučajeva organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Dakle, to je jedna ovoga, dakle ovo je bio jedan pokušaj da se poveća i povrati povjerenje građana u institucije koje je narušeno u većoj mjeri i prije, ali posebno za vrijeme afere, afere JANAF kada je bilo očito da je, da su postojala određena ovoga ometanja, onemogućavanja i drugi nedopušteni utjecaji na neovisne istrage i bilo je dobro da između ostalog popričamo ne sa aktualnim državnim odvjetnicima ili sucima, nego sa bivšima koji imaju neka iskustva i mogu pomoći i dati neke odgovore koje javnost zanima, a oni su, oni su u prisezi. Ja bih sad završio završno izlaganje i izvolio bih u ime predlagatelja. Ja [[Upadica: Ma neće ti replicirati.]] nemam što drugo reći osim ovoga što sam rekao, pa onda ovoga ako nećete u tom slučaju završavam i ovo uvodno izlaganje i doviđenja i hvala na suradnji.